lex šuške je u stvari daj pare odmah. Ovih dana smo primijetili da je Hrvatska već cijela prelijepljena HNS-ovim plakatima, jumbo plakatima sa kojih se onako zagledan u svijetlu budućnost smješka ovaj čovjek Posavec i kako bi vam rekao nekako je gorak okus u ustima kada znate, mislim ne bi to bio problem da mi živimo u drugačijoj zemlji, međutim u Hrvatskoj u ovom trenutku prema zadnjem izvješću pučke pravobraniteljice koji vjerujem da ste ga čitali, to je jedan katalog hrvatskih užasa, 27,9% građana živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. I u takvom okruženju dizati iznos za financiranje ovih aktivnosti sa milion i pol na 4 miliona kuna je jednostavno nepristojno. Od tih dakle 27,9% građana koji žive u riziku od siromaštva većina su vam starije osobe, dakle postavlja se pitanje kako se možemo zvati društvo ako ne skrbimo prvo za takve ljude koji su na, na rubovima znači društva. Izvolite kolega Dobroviću. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče sabora, dakle ovih mjeseci znamo svi za slučaj kako je ministarstvo odgovorilo na skupljanje potpisa za raspis referenduma, dakle preko 400.000 potpisa i odbijeno je odnosno proglašeno nevažećima preko 40.000 ili tako nešto potpisa i time naravno dovedena oba dva, oba dvije referendumske inicijative u zonu neuspjeha. Pitam se, sada dižemo dakle ovim zakonom iznos novaca za financiranje kampanje dakle legalnih, legalno se sada smije potrošiti, smjelo bi se potrošiti izglašavanjem ovog zakona 4 miliona kuna za ove izbore koji nam prvi dolaze. Naravno da su to marketinški, marketinške aktivnosti kojima se uljepšava slika. Koliko je moguće s tim novcima i kolko bi uopće bilo moguće promijeniti mijenje ljudi odnosno mišljenje nakon ovog iskustva s referendumskom inicijativom?

Poštovanog kolege nema Franića, također nema kolegice Ivane Ninčvić-Lesandrić, tako da onda preskačemo 18. i 19. amandman. Isto tako i 20. amandman budući da nema kolege podpredsjednika sabora gospodina Bože Petrova. Ovim amandmanom tražili smo da se iz teksta članka 1. stavka 1. brišu riječi: „referendumska aktivnost“ Zašto? Smatramo da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Naime, mi smo svi bili svjedoci da je u Hrvatskoj ukradena parlamentarna demokracija kada su zastupnici sa određenih izabranih saborski lista prešetali u suprotni tabor. Isto tako bili smo svjedoci da je ukrao netko referendumsku inicijativu odnosno ukradena je i izravna demokracija, ukradeno je obrisano 400.000 potpisa i spušteni su dolje u jedan mračni tamni saborski podrum. Nije mi jasno kako to kada ova Vlada planira donijeti zakon o referendumu koji bi jasnije, detaljnije po riječima velikog reformatora Kušćevića trebao urediti novi Zakon o referendumu, zašto se u ovaj zakon ubacuje referendumske inicijative. Nama je cilj da zapravo sva pravila koja se tiču referendumskih inicijativa budu ista i budu transparentna i za onaj novi institut koji je najavio veliki reformator, a to je protu referendumska inicijativa. I zato ćemo se mi zalagat, mi ćemo se zalagati da zapravo zakoni budu transparentniji, a iz aspekta nomotehnike da sva pravna pravila koja uređuju referendumske inicijative budu na jednom mjestu, jer referendume u pravilu iniciraju građani i to su narodne inicijative i za takve inicijative trebaju sva pravila biti na jednom mjestu, da ljudi ne traže u ovoj šumi propisa zapravo pravila po kojim bi se ta ista inicijativa trebala provoditi.

Pa, dakle, ja sam već prije, dakle, govorio o tome, dakle, kad je bilo pitanje hoće li ova vladajuća koalicija opstati ili ne, rekao sam da je to najčvršća koalicija u povijesti hrvatske države jer je sastavljena na šuškavim temeljima, a sad imamo činjenicu da imamo lex šuška. Kolega Miro Bulj i ja smo jučer bili na tribini u Samoboru, gdje je tema bila referendumski, dakle, referendum kao način političke borbe sa političkim suparnicima gdje je zapravo istaknuto da je vladajuća većina u referendumu vidi opasnost za sebe i za svoju vladajuću većinu i da će sav svoj, dakle, angažman, dakle, i sve svoje resurse koristiti da se spriječe referendumske inicijative. Jedan od ovih amandmana koje smo predložili, dakle, glasi, dakle, mi želimo zapravo, kad se već, dakle, zakon usredotočuje na referendumske inicijative i kontroliranje njihovih financija, zašto se tako ne kontrolira protureferendumske inicijative, a u ovom slučaju i u budućim slučajevima protureferendumska inicijativa je hrvatska Vlada. Dakle, tko će kontrolirati njene aktivnosti koja se svim mogućim sredstvima borila protiv referendumske inicijative „Narod odlučuje za promjenu izbornog zakona“ Mi znamo da su vladajući i mediji bili upregnuti u tu protureferendumsku inicijativu, međutim, njih nitko ne kontrolira. Dakle, kontrolira se samo referendumske inicijative koje smatraju se opasnost za vladajuću većinu, tražim glasovanje. Zahvaljujem kolegi Sladoljevu. Prelazimo na 23. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja, izvolite kolegice Strenja. Dakle, MOST će još jednom danas pokazati kako je istinska prava oporba i pokušat će još jednom javnosti pokazati zapravo kako HDZ samo svojom silom će izglasati Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne kampanje i referenduma. Dakle, novi cjeloviti Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne kampanje i referenduma u cjelini ovim zakon ne doprinosi ograničenju doniranja političkog novca, već suprotno, uzrokovat će povećanje ukupnih iznosa političkog financiranja jer sadrži odredbe koje će potencijalno omogućiti političku korupciju i prevaru građana. Loše regulira financiranje referendumskih kampanja koje uopće nisu trebale biti predmet ovog zakona i zbog toga je nama u MOST-u, kao što sam rekla, apsolutno neprihvatljiv. Uostalom, predlagatelj nije prihvatio ništa od onog što smo predlagali, mi sad, evo redom slušamo kako ćete odbiti sve naše amandmane, ali mi ćemo ih još jednom vama pročitat i zbog toga smo se i obratili kao MOST zapravo i Odboru za ustav, poslovnik i politički sustav zato što je povrijeđen čl. 159. Tim člankom propisano je da HS na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom RH i ovim Poslovnikom donosi ustav, ustavne zakone, zakonike, zakon, državni proračun, odluke, deklaracije, rezolucije, povelje, preporuke i zaključke, te daje vjerodostojna tumačenja pojedinih odredaba zakona. Ustava RH propisano je da prije nego što stupi na snagu zakon i drugi propisi državnih tijela, objavljuju se u Narodnim novinama, Službenom listu RH. Propisi i tijela koje imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom. Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno. Zakoni i drugi propisi [[Upadica: Zahvaljujem]] državnih tijela koje imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje, sve to ste prekršili ovim zakonom, tražim glasanje. Prelazimo na 24. amandman poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, izvolite kolega Grmoja.

Nikoga od zastupnika nema jer ste išli silom, znači, mimo najave, znači, jer je to, jutros smo saznali da će izjašnjavanje o amandmanima biti danas popodne, išli ste, znači, se riješiti ovih amandmana koje smo uputili, kako biste sutra mogli donijeti ovaj zakon odnosno lex šuška da bi osigurali sebi sredstva za izbornu kampanju, povisili sa milijun i po na 4 milijuna, vama nikad dosta novca, mi znamo da ćete vi i ovu kampanju financirati iz crnih fondova, ali puno je lakše, znači, kad možete legalno odraditi 4 milijuna, nego samo milijun i po, bit će crnih fondova, ali će vam, ako vam prođe ovaj zakon, biti puno lakše. Sjetimo se svih vaših donacija, sjetimo se pozajmice PPD-a, sjetimo se Zdravka Mamića koji je evo, vrlo vjerojatno poklonio i sat predsjedniku ličko-senjskog HDZ-a koji kaže da mu je obitelj poklonila sat vrijedan 60.000,00 kn, ja mislim da rijetki imaju u RH takvu obitelj, bili bismo sretni da takvih obitelji ima više, ali nažalost, nema, uglavnom su to ovi tajkuni proizišli iz hrvatske privatizacije, tipovi poput Tedeskog kojeg je spomenuo kolega Miro Bulj koji su bili dobri i sa premijerom Milanovićem, a sad su dobri sa premijerom Plenkovićem, a to su sve ovi poduzetnici proizašli iz tih starih, ja bih rekao, struktura. U tom smislu, znači, vama novca nikad dosta, vama para nikad dosta, a kada treba učiniti nešto za hrvatske građane tu ste jako, jako spori. Ja tražim glasovanje o ovim našim amandmanima. Prelazimo na 25. amandman Kluba zastupnika MOSTA nezavisnih lista, u članku 1. stavak 4. se briše. Izvolite. Zahvaljujem podpredsjedniče, ne prihvaća se iz razloga jer je referendum oblik političkog djelovanja građana. Stoga smatramo primjerenim da se financiranje referenduma uredi istim zakonom kojim se uređuje i financiranje ostalih političkih aktivnosti. Zahvaljujem državnoj tajnici. Očitovanje poštovani kolega Nikola Grmoja. Poštovana državna tajnice, ako iko ovdje u Hrvatskom saboru se zalaže za transparentnost to je MOST, predlagali smo registar stvarnih vlasnika tvrtki u više navrata kako bi se znalo tko stoji iza pojedine tvrtke koja možda financira određenu kampanju, to ste odbili iako to od vas traži Europska direktiva. I kad je donesena Europska direktiva tada ste vi tek išli nešto mijenjati jer se ponašate uvijek kao briselski poslušnici međutim stavili ste odgodu tog roka, a ovdje kod referendumskih inicijativa namećete ista pravila, ali zaboravljate da svaka referendumska inicijativa nastaje ad hoch da su to građani koji se organiziraju i da za njih koji nemaju niti računovodstvo, niti sve službe koje na raspolaganju imaju velike stranke, znači od njih sad tražite iste uvjete kao od političkih stranaka. Zašto? Da biste zaustavili svaki referendum, jer za vas je samo mrtav referendum dobar referendum to ste pokazali ovdje, znači mi smo, govorili ste cijelo vrijeme, ministar nam je govorio možete dobiti na uvid ove nevažeće potpise. Ja kažem doći ću vam ujutro u ministarstvo, dođem u ministarstvo vi nas dočekate, kažete da mi trebamo nešto potpisat, ovako, onako, zovu nas, dolazi nam državna tajnica u klub i što nam donosi državna tajnica, naše potpise. Pa što bi ja trebao provjeravati je li moj potpis važeći ili ne važeći. Eto kako ste i srušili referendum i uzeli referendum narodu i obrisali pod sa onih 400.000 tisuća ljudi koje pozivam da vam sada na ovim europskim izborima pokažu što misle o vama i o vašoj politici i o vašem načinu odnosa prema direktnoj demokraciji, prema direktnom izražavanju znači građana, to je jedini i najbolji način kako znati što nas narod od nas očekuje. Ali vas je briga za narod, vas samo pare zanimaju. Izvolite kolega Bulj. Da triba financiranje referenduma odvojiti od ovoga zakona od financiranja političkih aktivnosti, političkih stranaka je naravno normalno i ali je bitno istim zakonom onemogućiti referendume i istim zakonom sebi ovaj namaknuti šuške. Ovaj zakon je znači dvojak udar na Ustav RH koji u temeljnim odredbama u prvome članku kaže da vlast proizlazi iz naroda i da narod ima pravo odlučivanja na neposrednoj demokraciji i izborom svojih predstavnika. To je članak 1. Ustava RH u temeljnim odredbama stavak 2., članak 1. stavak 3. pardon. Kad pogledamo šta ste vi napravili od referenduma građani RH su u skladu sa zakonom zatražili prikupljanje referenduma o mijenjanju izbornoga sustava, prikupili potpise, dostavili vam na vrijeme potpise, stekli sve zakonske uvijete da se raspiše referendum i da se provjeri, kad ste provjerili te potpise kažete 40.000 nevažećih potpisa. Danima tražimo ovdje, čak mi je podpredsjednik sabora i dva dana zabranio sudjelovati u ovoj raspravi po prvi put u povijesti, samo što sam tražio da se nama dostave nevažeći potpisi da vidimo koji su to nevažeći potpisi i koji su razlozi nevažećih potpisa. Ministar Lovro Kušćević grobar referenduma, ubojica referenduma i svake demokratske inicijative izravne demokracije je odgovorio da će nam to dati.

Tražim glasovanje. Zahvaljujem poštovani kolega Bulj, nisam vam zabranio dva dana, nego vam je izrečena stegovna mjera temeljem Poslovnika Hrvatskog sabora. Prelazimo na 27. amandman poštovanog zastupnika Roberta Podolnjka, nema ga. 28. amandman poštovanog zastupnika Hrvoja Runtića. Izvolite kolega Runtić. Zahvaljujem podpredsjedniče Hrvatskog sabora, znači smisao ovog amandmana je da se iz zakonskog teksta izostavi dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakona koji uređuje problematiku referenduma. Naime, htio sam reći odnosno rekao sam da nije pristojno razbacivati se jumbo plakatima koji znamo kolko koštaju, znamo kolko je ne znam minutaža koja je cijena na televizijama komercijalnim.

Sad zamislite ovako, zamislite osobu koja živi od plaće od 3.000 kuna, kada gleda o čemu se raspravlja znači u ovom zakonu o kojem mi danas raspravljamo u ovim amandmanima. Netko tko sa 3.000 kuna rasteže od 1. do 30. u mjesecu i ne zna kako će preživjeti, evo ljudi ovdje koji rade u Saboru, imaju vrlo niske plaće, zamislite nekoga od onih stotina tisuća umirovljenika koji žive čak od manje od tisuću kuna ili 500 kn, da vam sada ne čitam statistike koji su to brojevi, to je užas koji su to brojevi, a mi razgovaramo o tome, da se stranke razbacaju sa [[Upadica Brkić: Kolega Runtić, molim vas isteklo vam je vrijeme.]] dobro, ok, ispričavam se, nastaviti ću, tražim glasovanje. Hvala lijepo. Povreda poslovnika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Uvaženi predsjedniče, potpredsjedniče, predsjedavajući, povreda poslovnika 236. zbog toga, evo od vas tražim, tražio sam i prethodno od vašeg prethodnika Reinera, zbog zahtjeva koji je uputio Robert Podolnjak temeljem članak poslovnika 159. poslovnika Hrvatskog sabora da se održi sjednica, o. To nije napravljeno, premda je prema poslovniku to trebalo napraviti, ali on nije znači faraon. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju, već vam je odgovoreno na taj vaš upit i već imate odgovor. A što se tiče ovog prijenosa, to ste mogli na drugi način, a ne zloupotrebom instituta povrede poslovnika, tako da vam temeljem čl. 239. izričem opomenu. Prelazimo na 29. amandman poštovanog zastupnika Slavena Dobrovića, izvolite kolega Dobrović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Kako kontrolirati jedno društvo? Pa prvo izjašnjavanjem društva, sudjelovanje društva, dakle, naroda u izravno, demokratski putem referenduma se može otežati do te mjere da je to praktički neprovedivo i to smo vidjeli, da se provodi, da su veliki broj glasova proglašeni nevažećim, s time da nitko nije praktički vidio zbog čega i kako da je to očito načinjano iz sasvim jednostrano gledajući i sa očitom namjerom, da se referendumske inicijative ne dozvole. S druge strane može se i putem medija i zato je potrebno sve više i više novaca ne bi li se stvorila lijepa slika i da površni gledatelj, površni građanin, koji eto i sve slabije sudjeluje u političkom životu. To vidimo po tome, da je sve manji odziv na i učešće na izborima. Jednostavno se oslanja na krivu, lažnu sliku koja se stvara u medijima, naravno putem novaca i ovdje ovim zakonom, s 4 milijuna kuna, dakle, to je preko 2 puta više u odnosu na ono što smo imali do sada, ne bi li se takva lažna dakle, slika, lažna, jer ne odgovara istini, očuvala. Jer kada se to zbroji sa ovom težnjom da se referendum kao izražavanje političke volje građana onemogući, onda je sasvim jasno, želi se jedna kontrola i građane koji praktički nijemo slušaju … [[Govornik se ne razumije.]] šta se s njima radi. Prelazimo na 33. amandman poštovani kolega Grmoja povreda Poslovnika, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, znači, ja vas molim, znači da intervenirate kako bi se naši građani, koji mi šalju poruke, da žele na YouTube kanalu Hrvatskog sabora pratiti ovu raspravu, znači da se intervenira i da se to omogući. Dok se to ne omogući, ja mislim da nemam uvjeta za nastavak rasprave, jer mi nismo ovdje da raspravljamo između sebe, nego da omogućimo hrvatskim građanima, da čuju i da vide, što se u ovom trenutku događa u Hrvatskom saboru. Dakle, ponovno ste zlouporabili institut povrede poslovnika, niste se tom prilikom ni pozvali na članak. Ali što se tiče tehničkih stvari, to možete i na drugi način riješiti, ne na pozivanjem na povredu poslovnika, a nakon zamolbe kolege Bulja, kolega s moje lijeve strane, je već kontaktirao službe nadležne u Saboru i provjetriti će tu situaciju, tako da na temelju čl. 239. izričem opomenu. Prelazimo na amandman br. 33. budući da kolege zastupnika Ante Pranića nema, također kolegice zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić i poštovanog kolege, potpredsjednika Sabora, gospodina Bože Petrova, pa prelazimo na 33. amandman, poštovane zastupnice Sonje Čikotić, izvolite. Kroz ovaj amandman tražili smo u čl. 1. stavku 4 da se isti stavak briše, smatramo da iz zakonskog teksta, treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Ono što je zanimljivo, vezano za ovaj zakon, jest ažurnost, hitnost, brzina, jer važno je donijeti lex šuška, prije nego što se zapravo raspišu izbori. Bitno je da se kroz lažni sjaj još 4 milijuna kuna potroši na promidžbenu kampanju, kako je rekao kolega Maras, HDZ je vladao 21 godinu, SDP je sa svojim koalicijskim partnerima 8-9 g. Pa nije li dovoljno građanima Hrvatske, da pogledaju lijevo, desno, naprijed iza sebe i vidi što se je to ostavilo građanima i kako izgleda ta Hrvatska, nego vama nije dovoljno ni 1,5 milijun kuna, zapravo za promidžbu, za EU izbore i zato je bitno da se taj zakon izglasa prije raspisivanja EU izbora. Nije vam bilo bitno, da zapravo preko leđa građana kažete da ide reforma mirovinska i da zapravo trebaju raditi duže. Da građani možda neki i bi radili duže i vjerojatno puno njih i radi duže, jer sada koriste onu mogućnost od 4 sata uz mirovinu. Rade duže jer nemaju dostojne mirovine.

Zašto niste ažurni zapravo kada su u pitanju potrebe hrvatskih građana, a živimo i imamo Vladu koja zapravo ima problem padeža. Ona ima problem padeža jer ne odgovara na stvarne potrebe građana, kome, čemu, zašto i kada, nego samo o onim svojima.

Dakle, mi smo politička elita koje vama upravlja, dakle, mi smo ti koji će donijeti zakone, a vi ste tu, da klimate glavom i na neki način samo pasivno sudjelujete u političkom procesu. Htio bih samo reći, iskustva drugih zemalja što se tiče referendumskih inicijativa. Dakle, najpoznatiji je primjer Švicarske.

Poštovani kolega Bulj i poštovani kolega Grmoja, nadležne službe saborske izvješćuju da prijenos ide bez ikakvih problema tako da, evo, možete provjeriti vi ponovno pa javite ako ne radi. Prelazimo na 35. amandman, 36. amandman, ispričavam se, poštovane, odnosno 35., ispričavam se, poštovane zastupnice Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, mi smo tražili u čl. st. 4 da se briše jer smatramo da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Ono što je više puta ponovljeno, a to je da je referendum najviši nivo demokracije, provođenje referenduma u svakoj zemlji i nažalost, mi smo svjedoci gušenja takvih inicijativa i pronalaženja bilo kakvog načina da se uguše takve inicijative. Nažalost, ono što vi ne možete vidjeti da time još više razbuktavate borbu onih koji smatraju da imaju pravo boriti se za određena prava koja su im time uskraćena, kao što ćete tek vidjeti u kom zamahu i kako će se odraditi referendum kojim se pokušava skrenuti pažnja na to da je mirovinska reforma na ovaj način promašena, da se produžava radni vijek na 67 godina, bez obzira što se zna da je životni vijek, prosječni životni vijek građana u Hrvatskoj puno niži od onih u EU. Niste nam učinili da živimo onako kao što se živi u pravim demokracijama EU, ne živimo kvalitetom života kao što se živi u EU, a sada nas pokušavate uprosječiti s njima da se radi do 67. godine. Zamislite kako je raditi onima koji rade teške fizičke poslove, koji su možda kasnije ušli u svijet rada, jer vi se stalno vraćate na ono da oni koji su počeli rano raditi, da će do 60. imati 40 godina radnog staža, ali postoje oni koje su radili na crno, jer nisu mogli naći posao u ovoj zemlji, oni koji su radili na različite druge načine i po ugovorima, dakle vi, jednostavno tim ljudima, tjerate ih da rade i da praktički sa radnog mjesta budu [[Upadica: Zahvaljujem.]] sprovedeni direktno na naša groblja [[Upadica: Poštovana kolegice Strenja.]] Tražim glasanje o ovom amandmanu. Poštovanog kolege Nikole Grmoje, izvolite kolega Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, evo, rekli ste da sve funkcionira, ljudi mi javljaju da ipak ne funkcionira preko Youtube kanala HS-a, ali to je, uostalom ionako nije bitno, vi želite da što manje ljudi vidi što vi radite, ali mi ćemo se potruditi da što više ljudi sazna što ovdje pokušavate, a to je dokopati se novca jer vas jedino novac pokreće i jedino vas novac zanima. Ponašate se, ne kao politička stranka koja je sudjelovala u stvaranju hrvatske države i koja bi trebala brinuti o hrvatskim građanima nego se ponašate kao jedna klijentistička skupina koja je prepuna loših stvari, prepuna povezanosti sa aferama, sa kriminalom, s korupcijom, svjedočimo posljednjih dana što se događa, jednostavno, gledate samo plijen i novac i to je ono što najviše zabrinjava. Zabrinjava da čak i svoje stranačke kolege ste spremni uvaljati u blato, samo kako biste se izborili za neke svoje interese, znači ništa vam nije sveto. Kako će vam biti sveti hrvatski građani kad vam nisu sveti oni s kojima dijelite klupe, koji skupa s vama sjede i kojima zabijate nož u leđa, ako je to politički oportuno u tom trenutku. To pokazuje kakav je vaš odnos i prema narodu i prema demokraciji prema građanima, jasno je kakav je vaš odnos prema referendumu, ali jasno i kakav je vaš odnos prema slobodama Most je slobodarska politička opcija koja se bori za slobodu govora, slobodu mišljenja slobodu izražavanja, konzistentni smo u tom, istupali smo neovisno o kome se radi, kada su bile ugrožene te slobode, boriti ćemo se za hrvatske građane i boriti ćemo se za tu slobodu koliko god vama to ne bilo drago. Zahvaljujem poštovani kolega Grmoja. Prelazimo na 37. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Spomenuti amandmani od 37-48 se ne prihvaćaju iz razloga je referendum oblik političkog djelovanja građana. Stoga smatramo, primjerenim, da se financiranjem referenduma uredi istim zakonom, koji se uređuje financiranje ostalih političkih aktivnosti. Zahvaljujem državnoj tajnici. U ime Kluba Mosta poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Referendum i političke aktivnosti, političkih stranaka apsolutno su nespojivi. Međutim, vi ste krenuli od ovoga Visokoga doma, po naredbi Andreja Plenkovića, Šeks izvršitelj je bio i predsjednik Sabora g. Jandroković i potpredsjednik i ostali, da se promijeni poslovnik i da se smanje prava i slobode govora saborskih zastupnika. I doveli ste do ove situacije, da bojkotira se rad Hrvatskog sabora i da ispada u narodu P.R.-ovski da je premjer iznad Sabora. Slobode govora, poslije referenduma slobode govora. Policiju šaljete, policiju, novinarima, na po naređenju župana, pa to nije bilo za vrijeme divljega zapada. Novinari, policajci novinari, da prijete, da ih pritišću da ne pišu istinu ili da piše nebitno, to je sloboda govora, to nemate pravo zabraniti, ukrali ste narodu, diktaturu uvodite.

Vi referendum ste uništili i ukrali. 400 tisuća građani vi ste pljunuli u lice, to ne bi napravili nikome, neprijatelju, a ne hrvatskom narodu. Vi kršite Ustav za koji se zaklinjete, vama nije interes volja većine. Pa čega se bojite.

Prelazimo na 38. amandman poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Ja sam jučer očekivao, evo, da se radi o istom amandmanu, da će gradonačelnica, bivša gradonačelnica Knina iz moje Dalmatinske zagore iz pobjedničkog grada pobjede, da će imati snage i hrabrosti ovo protuzakonito povući.

Vi ste bili gradonačelnica, pozivali su vas, vaši vjerni obožavatelji kraljicom Knina. O vama su pisme pjevane, knjige pisane, opjevani ste kao legenda, pa nemojte sramotiti onaj kamen, onu žrtvu, na ovaj način, da ukidate pravo izravnog odlučivanja naroda, zbog one svake kapi krvi koja je prolivena, da bi se došlo i oslobodio Knin. Puno je žrtava ostalo, puno je se noći u zimi prespavalo u teškim uvjetima, da bi došli do slobode, do demokracije, da bi se poštivao Ustav, kojega je ustavotvorac Šeks napisao a sada ga želi degradirati, poniziti. Nitko nije iznad Ustava. Na ovoj zemlji nitko. Jedino van Ustava a to je koji vjeruje Bog, jedino za njega, ali vi ne vjerujete ni u Ustav ni u onaj Hvaljen Isus, na koji se poziva vaš ministar Lovro Kuščević, on ne vjeruje tome, jer on ponižava narod, on ponižava sirotinju, on ponižava, svakog čovjeka, on je pljunuo u lice, on je pljunuo u lice 400 tisuća ljudi koji su svojim potpisima dali, tražili mogućnost promjena izbornoga zakona. On vam je to nametnuo, on je ministar istanbulac, on će raditi za svakoga, bilo za Milijana Brkića dok je bio Karamarko ili Andrej Plenković, on nema veze sa nikakvim načelom, ni vjerskim ni ljudskim, jer ovo što je napravio narodu je protunarodno. Tražim glasovanje. Zahvaljujem kolega Bulj, ja vas još jednom molim, da pripazimo na vrijeme. Prelazimo na 39. amandman poštovanog zastupnika Roberta Podolnjaka, nije nazočan. 40. amandman poštovanog zastupnika Hrvoja Runtića, izvolite kolega Runtić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, smisao ovog amandmana je da se iz zakonskog teksta izostavi dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti definiran zakonom kojim se uređuje problematika referenduma. E sada što sam ja primijetio kod ovog zakona i vjerujem da su i drugi primijetili, skrenuo pozornost na to da kada treba dići ovaj iznos za stranke, znači za financiranje kampanje, onda se to radi vrlo brzopotezno. Znači napiše se taj tekst, pošalje se u proceduru, jučer smo o tome raspravljali, danas, imamo evo izjašnjavanje o amandmanima, sutra bi tak zakon trebao biti izglasan, a onda par dana nakon toga bi to trebalo stupiti na snagu i stranke bi imale 2,5 milijuna kuna više za promidžbu. E sad ono što meni ovaj pada na pamet kada govorim o tome je da kada se recimo treba riješiti pitanje blokiranih u Hrvatskoj koje traje već više od 10 godina onda baš nije takav modus operandi onda se to razvlači evo više od 10 godina.

Prelazimo na 41. amandman poštovanog kolege Slavena Dobrovića, izvolite. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče sabora, Hrvatska nestaje, doslovce nestaje i postoje sada zadnji podaci kako je čak manje od 4 milijuna stanovnika i to je razlog, to je posljedica dva razloga. Jedna je slab natalitet, a drugo je odlazak mladih ljudi. I koja je reakcija Vlade, postoji li politika koja će se tome oduprijeti, to ne vidimo. Međutim, postoji politika evo konkretno sad se njome bavimo kako će se u kratkom roku, za 3 puta ili malo manje podići iznos novaca koji se smije trošiti u promidžbe, političke promidžbe. Ja sam siguran da takva praksa, takve teme, takav odabir prioriteta koji stiže iz Vlade u stvari čini još samo gore, još samo gore, ljudima se ne rađa, dakle oni mladi koji bi mogli imati djecu njima je sve manje do toga, a i oni koji imaju se suočavaju s time da im djeca odlaze preko, preko granice, nose sve što su stekli, nose sve znanje, sav entuzijazam, svu volju za život, za rast, za bolje sutra, to nose nekome drugome. I mi mirno gledamo čak se i u strateškim dokumentima naprosto te tendencije upisuju kao neka datost, kao da će izostati bilo kakva politika koja će se tome oduprijeti, ja ne mogu vjerovati da je tome tako i da se to dešava i ne mogu vjerovati da se ovdje mi evo na hitan način, kršeći sve manire dobroga ponašanja u parlamentu [[Upadica: Zahvaljujem poštovani kolega Dobrović.]] molim glasovanje. Prelazimo na 45. amandman budući da nema zastupnika za Amandmane 42., 43., 44., poštovana zastupnica gospođa Sonja Čikotić, izvolite. Hvala, ovaj amandman odnosi se zapravo da članak 2. točka 5. briše se 8 alineja, isto tako dosadašnja alineja 9 postaje alineja 8. Predlagatelj smatra da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Ono što je zanimljivo tijekom ovoga postupka jest brzina i lakoća s kojom zapravo ovaj zakon prolazi sve administrativne barijere, pred kojom lakoćom ovaj zakon dolazi u sabor, dolazi na čitanje i baš onda kad onima koji vladaju treba potreba za novcem. Kada bi na takav način razmišljali i mislili o potrebama hrvatskih građana zasigurno ne bi 110.000 građana iselilo iz Hrvatske u Njemačku, zasigurno se ne bi 4.000 djece rodilo u Njemačkoj, a ne u Hrvatskoj. Isto tako ova Vlada iako je Hrvatska doživjela demografski slom koji će utjecati na održivost zdravstvenog i mirovinskog stupa, ne poduzima ništa. Ova Vlada iako je već prošlo 2 godine od početka njenog mandata nije donijela strategiju o demografskoj revitalizaciji, no lex šuška našao se na našim potezima, našao se na našim stolovima preko noći kako bi se još više prodavao lažni sjaj, kako bi se zapravo određene političke strukture mogle dodvoravati hrvatskim građanima i po još ko zna koji put kupiti neke birače, one koji su ovdje ostali dok neistomišljenicima ste otvorili širom kapije i zapravo poslušnički čekate EU slijedeću direktivu koju ćete, koju ćete primijeniti, a jedna od njih jest, iako ste prepoznali da očevima treba osigurati 10 dana dopusta vi direktivu nećete implementirati dok ona ne bude izglasana u EU parlamentu. Izvolite kolega Sladoljev. Hvala gospodine podpredsjedniče, dakle u psihološkoj terminologiji postoji različite fobije, jedna fobija je klaustrofobija, fobija zatvorenog prostora, druga je ksenofobija strah od stranaca, međutim ova Vlada će ući u povijest psihološke struke, kao Vlada koja je izmislila novi termin, a to je strah od vlastitog naroda. Dakle, sve zakone u zadnje dakle vrijeme što se tiče referenduma i cijeli postupak što se tiče prebrojavanja glasova i referendumskih inicijativa je odražavala ta fobija, strah od vlastitog naroda. No moram reći da ta fobija ima čak i razloga postojati, dakle ova Vlada se boji vlastitog naroda zato što misli da će ih referendumskim inicijativama na neki način ukinuti te njihove loše odluke. Dakle, jučer u Samoboru bili su ljudi koji na kiši dežurali na onim štandovima, gdje ste objašnjavali ljudima koji su dolazili potpisivati o čemu se radi, radi se o vrlo jasnim stvarima koji bi poboljšali hrvatski izborni sustav, a to je 3 preferencijalna glasa, elektroničko glasovanje, smanjivanje saborskih, dakle, zastupnika, dakle, sve su to racionalni razlozi zbog čega bi se izborni zakon trebao mijenjati i vladajuća većina je prije same referendumske inicijative, nego zapravo što je počela ta inicijativa, se negativno izrazila prema tome jer je znala da neće ići u prilog njima i njihovoj, dakle, vladajućoj većini. Prelazimo na 47. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja, izvolite kolegice Strenja. 5. briše se alineja 8. i dosadašnja alineja 9. postaje alineja 8. Dakle, smatramo da iz zakonskog teksta treba izostavit dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba bit sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Dakle, smatramo da u predloženom zakonu problematika financiranja referendumskih aktivnosti nije kvalitetno normirana jer uređuje isključivo građanske inicijative koje pokreću referendum, ali ne uređuju one subjekte koji će voditi antireferendumsku kampanju, niti uređuje prava i obveze odnosno ograničenja državnih tijela Vlade i HS u referendumskoj kampanji. Prema nedavno objavljenim informacijama, novim Zakonom o referendumu koji bi uskoro trebao biti u e-savjetovanju uvest će se institut protureferendumskih inicijativa i to nam je i potvrdio naš slavni ministar Lovro Kuščević. Tako bi se i protureferendumske inicijative morale institucionalizirat tj. registrirat, prijavit svog predstavnika itd. Po logici stvari takve antireferendumske inicijative će morat financirat svoju kampanju, pa je jedino opravdano da se istovremeno u jednom zakonu regulira financiranje referendumskih i protureferendumskih inicijativa. U svakoj referendumskoj kampanji suprotstavljene su dvije strane. Vrlo često je Vlada suprotstavljena nekoj referendumskoj inicijativi, pogotovo ako je riječ o zahtjevu za referendum za ukidanje nekog zakona odnosno dijela zakona. Međutim, predloženi zakon regulira samo financiranje protureferendumske inicijative, to stvari nedvojbeno neravnotežu jer bi inicijativa koja traži referendum mogla osigurat značajna sredstva za promidžbu, a zakon ne propisuje financiranje antireferendumske kampanje. Nesporno je da Vlada tijekom referendumske kampanje ne smije trošit proračunska sredstva [[Upadica: Zahvaljujem…]] proveli kontra referendumu i tražim glasanje o ovom amandmanu. poštovana kolegice Ines Strenja. Prelazimo na 48. amandman poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, izvolite kolega Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, vidimo da nervoza raste, nismo imali ovdje niti jednog zastupnika iz redova HDZ-a, ali predsjednik kluba je stigao, ja ga pozdravljam, vjerojatno su osjetili da neće to tako lako proći kako su naumili, znači, mislili su da ćemo mi vjerojatno odustati, da ćemo se povući, ali pojačanja stižu, znači, bit će, potrajat će ovo, ako možda na kraju i uspijete donijeti ovaj zakon prije nego što predsjednica raspiše izbore, barem ćemo vas malo namučiti, kao što vi mučite hrvatski narod. Znači, kao što vi potkradate hrvatski narod, kao što vi, znači, iz godine u godinu, iz dana u dan, svakom novom aferom tjerate mlade ljude iz RH. I ako ništa, evo meni je baš gušt ovdje biti, znači, natjerati vas da tu sjedite, da naš podpredsjednik ovdje mora također sjediti, žao mi je jedino ovih divnih ljudi iz HS koji za malu plaću tu moraju sjediti, al evo neka i ovo bude vaša žrtva za bolju RH. Znači, nećemo odustati, do kraja ćemo ovo gurati jer vaša jedina namjera je osigurati što više novca HDZ-u za ove izbore, a kad se radi o hrvatskim građanima, Ovršni zakon ne možete godinama donijeti, reformu javne uprave ne želite provesti, stotine općina po RH ne želite ukinuti, broj političara niti u HS, ali na niti lokalnim razinama ne želite smanjiti, ali kad se radi o vašem novcu, o šuški, kako je rekao kolega Bulj, tada ste spremni sjediti ovdje. Ja želim da vidi cijeli hrvatski narod kako ste se spremni mučiti samo [[Upadica: Zahvaljujem]] da više novaca dobijete. Ja sam dosta tolerantan kad predsjedam sjednicama. Ja vas lijepo molim da se izjašnjavate o amandmanu i da govorite o tome, a da ne govorite o drugim temama, tako da vas upozoravam za ubuduće. Prelazimo na 49. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, molimo očitovanje državne tajnice za amandmane 49. do 60. budući da su amandmani identičnog sadržaja, izvolite državna tajnice. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče HS. Očitovanje za amandmane od 49. do 60., znači, ne prihvaćaju se iz razloga jer je referendum oblik političkog djelovanja građana, stoga smatramo da je primjereno da se financiranje referenduma uredi istim zakonom kojim se uređuje financiranje ostalih političkih aktivnosti. Dakle, sasvim je jasno da osim što se žuri sa ovim zakonom kako bi se osigurala sredstva HDZ-u za što su vas, državna tajnice, spremni ovdje, ja bih volio da onaj koji je predložio zakon da on tu mora sjediti, meni je žao što vi morate, što su jednu ženu ostavili ovdje samu da sjedi cijelo ovo vrijeme, znači, ja smatram da je to potpuno neprihvatljivo i bilo bi lijepo da g. Kuščević koji je autor ovog zakona ili možda Andrej Plenković kao predsjednik HDZ-a kojem će ovaj zakon osigurati znatna financijska sredstva, dođu ovdje i malo sjede ovdje s nama nekoliko sati jer mi nemamo nikakvu namjeru vas mučit jer vi niste ni pisali ovaj zakon niti ste odgovorni za njega, ali eto oni su poslali vas ovdje i želim da cjelokupni, cjelokupan narod svi hrvatski građani znaju koliku su žrtvu HDZ-ovci spremni podnijeti kad su znači njihovi novci u pitanju, a za hrvatske građane nisu spremni učiniti apsolutno ništa. Sjetit ću se ovdje, odnosno podsjetit ću vas sve na donošenje Ovršnog zakona, tada smo uputili 10 amandmana, prvo su nas hvalili kolege iz HDZ-a i kolege iz SDP-a da bi onda odjednom rekli to ne može, to ne ide, to je udar na javne bilježnike, na odvjetnike, znači kada su interesi onih interesnih skupina koje stoje iza tih stranaka u pitanju, tada znači nisu spremni podnijeti nikakvu žrtvu, nisu se spremni izložiti, a kad je novac koji je njima namijenjen u pitanju onda su spremni ovdje staviti izjašnjavanje, mogli smo se mi i sutra znači krenuti ujutro izjašnjavati se o amandmanima ili neki drugi dan idući tjedan, onda vjerojatno ni mi ne bi svaki amandman ovdje obrazlagali, al ne to treba što prije donijeti onda ćemo sada vidjeti tko je izdržljiviji. Prelazimo na 50. amandman poštovanog zastupnika Mire Bulja. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo i ovaj amandman kad govorimo o referendumskim aktivnostima je u biti kao ovaj cijeli zakon je protuustavan jer miješati političke aktivnosti, političkih stranaka i referendume inicijative građanske u drugim državama umjesto da jednostavno to napravimo da prepišemo ono što je Švicarskoj ovdje se pokušava kočiti da bi se došlo do 2 milijuna kuna u kampanji. Premda HDZ-u kolega Grmoja ne bi trebao biti nekakav novac koji oni imaju uz sve što sam maloprije nabrojio PPD, koga sve ne, Tedeschkog i sve koji su s njima bili zajedno na knjizi Martine Dalić, ali imamo ovdje jedan njima lak, lako sredstvo teleoperateri u Hrvatskoj imaju najveću dobit, HT ima dobit 40%, 42% u cijeloj Europi 20% u zemljama odakle dolaze, ne triba im građevinske dozvole, al to baš pogoduju političke elite jel ja sam pitao Andreja Plenkovića ovdje zbog čega se teleoperateri ne ponašaju na način kako se ponašaju u RH. Naravno da nisam dobio odgovor jer nad njim je dinastija Mišetić i naravno da je taj ogroman, ogroman potencijal koji imaju nije njima nekako novac stran jer naravno da je teleoperateri su jedni veliki oglašivači koji mogu puno utjecati u medijskom prostoru i na ovaj način im triba samo ozakoniti nekakav okvir da je percepcija da je potrošeno 4 miliona. Oni će potrošiti novca samo evo u Splitsko-dalmatinsko županiji kolko će promidžbe ić oni su povećali od kad smo se mi pojavili kao druga politička opcija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, oni su deseterostruko povećali sredstva za informiranje, a o tome ću u slijedećem. Tražim glasovanje. Zahvaljujem kolega Bulj, ja ponovno ponavljam da govorimo da se izjašnjavate o konkretnom amandmanu, a da ne govorite o temi koja nije predmet [[Upadica: Šuška vam govori.]] ovih amandmana. Prelazimo na 51. amandman poštovanog kolege Roberta Podolnjaka, nije nazočan. Izvolite kolega Runtić. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, znači vezano uz ovaj zakon nešto što je meni palo pamet dok sam razmišljao o tome je da u stvari modus operandi vezano za ovaj zakon je nešto što bi možda trebalo biti primjer kako rješavati neka druga pitanja. Znači pitanja nekih drugih možda skupina koje su u većim problemima u Hrvatskoj npr. tu mislim recimo na blokirane, mislim na poduzetnike i mislim na jednu skupinu koja se u stvari u javnosti vrlo rijetko spominje, a to su beskućnici. Znači lociramo problem, upregnemo sve snage u to da napišemo nekakvo zakonsko rješenje za, za taj problem, uputimo u sabor na raspravu i po recimo hitnom postupku izglasamo i pustimo u primjenu taj zakon. Sad zamislite da se na ovakav način odnosimo prema pitanju recimo blokiranih koje se oteže pa više od 10 godina čini mi se ili recimo da upregnemo sve snage u to da poduzetnički okvir na takav način uredimo da nemamo više ovu silu mladih ljudi koji završavaju fakultete i koji bi htjeli pokrenuti neki biznis ali kada razgovarate s njima oni kažu ne pada mi na pamet osnovati firmu u Hrvatskoj napravit ću to u Estoniji ili u Irskoj i tamo ću poslovati i plaćati manje poreze itd.

Pročitat ću vam amandman. U članku 2. točki 5. alineji 9. brišu se riječi: „odnosno organizacijskog odbora“, a nakon riječi: „promidžbe“ stavlja se točka i brišu se riječi: „odnosno na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti“ Samo podsjećam kako glasi amandman. Prelazimo na 53. amandman poštovanog kolege Slavena Dobrovića, izvolite. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče sabora, dakle ovim amandmanom želimo ispraviti taj iskrivljeni pogled na referendum kao političku djelatnost jer želimo naglasit da je referendum jedan, jedna, jedan institut politički gdje sudjeluju građani i on je poželjan za svako demokratsko civilizirano društvo u što je mogućoj mjeri uključiti građane i praktički uživati u njihovoj demonstraciji da svojim glasom ukažu na pojedine probleme, na pojedine situacije svima je poznat slučaj Švicarske koja ima veliki broj referenduma i normalna stvar bi bila osigurati da se referendum, što danas u ovo digitalno doba ne bi nikakav problem bio, dakle, e-Građani bi se moglo kao alat digitalni bi se mogao bez problema proširiti, ojačati tako da nije problem u kratko vrijeme za male novce doći do informacija o tome što građani misle o pojedinim pitanjima. Naravno, to je za slučaj ako nam je do tog mišljenja stalo. Međutim, mi smo ovdje u Hrvatskoj pokazali da se do toga ne drži, da je 400 tisuća potpisa koji su skupljani u vrlo teškim uvjetima, praktički bačeno, odbačeno u svakom smislu i onda se naravno, ne treba čuditi tome da treba dizati iznose za promidžbu političku ne bi li se te političke figure prikazale što ljepšima. Molim glasovanje. Poštovanom kolegi Dobroviću. Prelazimo na 55. amandman, budući da nema kolege Ante Pranića, poštovane zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić, izvolite.

Obrazloženje predlagatelja, predlagatelj smatra da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Ja nemam ništa protiv čak pojedinih stvari, je li, koje vi tu želite pošto-poto promijeniti, međutim imam i te kako protiv kada te stvari koje vi pošto-poto želite promijeniti, mijenjate u svoju korist. Dakle, tu već dvije godine postoji niz zakona odnosno zakonskih inicijativa vezanih za poduzetništvo, gospodarstvo koje čekaju na red, samo da dođu na odbor, a da ne pričamo o sjednici, dakle na raspravu vjerojatno neće u ovom mandatu doći i smatram da jednostavno nije, ne da nije u redu, nego, mislim zamislite kako bi se vi osjećali da ste u koži jednog poduzetnika koji je od nule stvorio nešto, koji radi 24 sata dnevno i kojem će ta promjena koja je vama nebitna, i te kako značiti u olakšavanju procedura odnosno niza prepreka koje ga očekuju svakodnevnom poslovanju, kad vidi da vi nešto što vama treba promijenite u rok 5 minuta, a on čeka godinama za izmjenu koja njemu može doslovno u prvoj godini poslovanja, spasiti njegovo poslovanje. Hvala lijepo.

Ovaj amandman odnosi se zapravo na nekoliko stavki koje tražimo da se brišu, a želimo da se brišu zato što postoji poseban zakon koji se treba urediti, sama tema znači referenduma. Mi predlažemo da se u ovom zakonu briše cijelo poglavlje koje treba biti predviđeno o Zakonu o referendumu. Taj Zakon o referendumu je najavljen od velikog reformatora, taj zakon kaže da će biti još uskoro na javnom savjetovanju, stoga ne vidimo potrebe da u ova dva zakona zapravo se predviđaju određene propisi koji bi zapravo trebali regulirati jednu te istu temu. Isto tako, želim upitati državnu tajnicu kako to da Zakon o agencijama koji je bio, a ministarstvo je planiralo u svom za 2018. planu zakonodavnih aktivnosti nije zapravo se uredilo pitanje pravnog područja djelovanja i agencija sa javnim ovlastima, a kada je u pitanju, sada dolaze izbori, kada je u pitanju financiranje političke kampanja, kada je u pitanju politička promidžba, onda se žurno i brzinom svjetlosti istome pristupa. Danas u RH imate 1009 škola, područnih škola od kojih se 245, ne bi vjerovali, grije na kruta goriva. Danas, kada zapravo ministrica, HNS-ova ministrica koja ima potporu od 1,5%, uništava hrvatsko obrazovanje, ona uvodi škole tobožnje u 21. stoljeće, a infrastruktura je u 19. stoljeću.

Prelazimo na 58. amandman poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva.

Nevjerojatno je da se ovaj zakon donosi na tako brzi način, volio bih da se određeni hrvatski zakoni koji se tiču hrvatskih građana donose po takvoj proceduri, dakle da odmah počinju djelovati.

Međutim, 4 milijuna kuna je poruka, poruka hrvatskim građanima, da ćemo donijeti sve zakone, dakle sve zakone koji se tiču dakle našeg interesa, u vrlo brzoj proceduri i da će to biti dakle .../nerazumljivo/... dakle donešeno, a što se tiče hrvatskih građanina i što se tiče zakoni koji bi poboljšali život hrvatskih građana, to stoji u ladici. Samo da podsjetim kad već govorimo o financiranju političkih stranaka, da podsjetim, dakle, da smo prije dvije godine, kad smo bili dio vlasti, rukama i nogama se borili za amandman koji političkim strankama ukida 15 milijuna kuna, tih 15 milijuna kuna se odnosilo i na stranku MOST između ostalog i dodjeljuje Hrvatskoj znanosti. Vjerujem da od tih 15 milijuna kuna, da se stvorila nova vrijednost, a da ovih 4 milijuna kuna će se samo stvoriti vrijednost za jednu političku stranku, a to ste vi, tražim glasovanje. Prelazimo na 59. amandman, poštovane zastupnice Ines Strenja, izvolite kolegice Strenja. 5. alineji 9. traži se brisanje riječi „odnosno organizacijskog odbora“ i nakon riječi „promidžbe“ stavlja se točka i brišu se riječi „odnosno na posebnom računu za financiranje referendumskih aktivnosti.“ Predlagatelj smatra da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba bit sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. O čemu se ovdje zapravo radi? Radi se zapravo o tome da mi smatramo da 2,5 milijuna kuna više HDZ sebi ne smije ovim zakonskim prijedlogom osigurat kako bi na slijedećim euro parlamentarnim izborima još jednom dokazao da je najbolja, najpametnija i najpoštenija stranka u RH. A ono što sam zapravo u pripremi sada javljanje za ovaj amandman pročitala, to je ono što je zapravo poražavajuće u odnosu na sav ovaj novac o kojem govorimo, isto tako treba govorit o jednom mladom dečku koji je, zamislite, njegova majka je čak i u HDZ-u, danas objavila da je dečko koji je prije dvije godine operirao tumor mozga, sada na magnetsku rezonancu čeka do 12. mjeseca 2020.g. Ona je, mislim da je članica HDZ-a, ne samo glasač, dakle, to je ono što je poražavajuće, mi novca u ovoj RH imamo, ali nije dobro raspoređen i najžalosnije je to da na kraju se slama na onima koji su najpotrebniji, a političke elite i dalje misle da jedino njima pravo, pravo da oni raspoređuju taj novac za sebe. Tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem kolegice Strenja. Prelazimo na 60. amandman poštovanog kolege Nikole Grmoje, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Jako je važno istaknuti da referendumske inicijative nastaju ad hoc, da ne može za njih i ne mogu i ne smiju vrijediti ista pravila kao za političke stranke. Političke stranke imaju računovodstvo na raspolaganju, političke stranke imaju, znači, službe na raspolaganju, političke stranke uostalom ovdje u HS imaju ljude u klubovima koji rade za te političke stranke, a sada se referendumskim inicijativama koje nastaju ad hoc ide nametnuti ista razina, znači, posla, kao što to odrađuju političke stranke, što je apsolutno nedopustivo i još jedan udar na izravnu demokraciju. Isto tako, ono što govorimo od početka i što je uostalom u ovom amandmanu stoji, financiranje referenduma se trebalo urediti unutar posebnog zakona, Zakona o referendumu gdje je sve vezano uz tu problematiku, ali ne, ovdje se išlo miješati kruške i jabuke, financiranje političkih stranka i promidžbe i financiranje referenduma, a glavni cilj zbog kojeg ovako žurite sa ovim zakonom je samo vaše financiranje i povećavanje vaših financijskih sredstava i žalosno je da je ovdje državna tajnica ostavljena, da je kolega Bačić pobjegao, da ga tu nema i da nitko, znači, ne želi ovdje sjediti, znači, i barem to što ste naumili napraviti da barem tu sjedite i branite, a ne da državna tajnica odbija naše amandmane, da ovdje nema nikoga tko predstavlja tu vladajuću većinu koja te amandmane odbija. Mi se s takvim pristupom ovim našim konkretnim amandmanima koji traže, znači, konkretne promjene unutar ovih zakona, ne možemo nikako složiti, to nam je neprihvatljivo, neprihvatljiv nam je takav odnos prema referendumskim inicijativama, ali i prema financiranju političke promidžbe. Prelazimo na 61. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

Očitujemo se o amandmanima od 61. do 72., amandmani se ne prihvaćaju iz razloga jer je referendum oblik političkog djelovanja građana, stoga smatramo primjerenim da se financiranje referenduma uredi istim zakonom kojim se uređuje i financiranje ostalih političkih aktivnosti. Zahvaljujem državnoj tajnici. Predstavnik predlagatelja, poštovani kolega Grmoja, izvolite. Dakle, mi smo ovdje jasno naznačili da ne može za referendumsko izjašnjavanje građana odnosno za određenu referendumsku inicijativu gdje se građani na brzinu, spontano, evo sad kad krenete vi sa Zakonom o referendumu i pokušate u potpunosti onemogućiti po uzoru na Arsena Bauka i SDP referendum gdje ćete tražiti da građani potpisuju u uredima državne uprave ili itd., ne znam što ćete sve predložiti, ali sigurno neće ići u korist referendumskih inicijativa, znači, sad građani idu na to odgovoriti i na brzinu se organizirati i vi za te ljude koji idu odgovoriti na nekakav potez vlasti tražite istu razinu, znači, financijskih izvješća, bilo čega drugoga, kao i za političke stranke koje su ustrojene organizacije, djeluju godinama, imaju računovodstvo, imaju službe, znači, to je nešto što ja nikako ne mobu shvatit i odobrit odnosno mogu shvatit jer znam koja je vaša namjera, vaša namjera je onemogućiti referendumsko izjašnjavanje građana. I onda, da stvar bude bolja i još unutar tog zakona progurate, znači, da se povećava iznos za političke stranke sa 1,5 milijun na 4 milijuna kuna. Ne znam što je predlagao SDP, vjerojatno to isto, zapravo ova Vlada provodi ono što je SDP najavljivao i što se bojao provesti. Milanović nije donio Istambulsku konvenciju, HDZ-ova Vlada sa partnerima je donijela Istambulsku konvenciju. Milanović znači je dopustio referendum o braku, ova Vlada je blokirala, odnosno 400 tisuća potpisa sa potpisima građana obrisala pod, znači ova Vlada mijenja Zakon o referendumu i financiranje kako je tražio i namjeravao SDP, znači vi ćete to sve odraditi. I to je činjenica i od toga se ne može pobjeći i dobro je netko rekao od kolega, nema nikakve potrebe sa SDP-om kad HDZ [[Upadica: Zahvaljujem.]] odrađuje ono što SDP najavljuje. Prelazimo na 62. amandman poštovanog zastupnika Mire Bulja. Izvolite kolega Bulj. Pa ovim člankom naravno ovim amandmanom, ovaj članak želim reći da je nemoguće referendum da bude se financijska izvješća, financije, financiranje referenduma i sve bude kao kod političkih stranaka. Ovo su građanske inicijative koje treba osloboditi tih pritisaka, utjecaja politike na katastrofalne odluke koje su u biti i potjerale naše mlade u treće zemlje. Referendum treba osnažiti, direktnu demokraciju treba osnažiti, treba omogućiti od lokalnih regionalnih do državnih odluka da narod ima izravnu demokracijom veći utjecaj, da u parlament biramo kroz Izborni zakon ljude koji dobiju preferencijalne glasove, a ne da imamo danas predsjednika Sabora koji je dobio glasova, ne znam, nešto kao ja u svome selu koje je vrlo malo selo u gradu Sinju, a on je predsjedavajući Sabora i on crpi taj legitimitet, a da nije bio na toj listi HDZ-ovoj i da ga nije bio poslušan predsjedniku stranke, on bi možda, ne bi bio predsjednik kućnog savjeta tu, ne znam, gdje predsjednik Sabora stoji. Da omalovažavajuću ulogu predsjednika Sabora, ali je činjenica da je ovo predstavničko tijelo, činjenica da je ovo narod izabrao svojom voljom, treba sve napraviti, a vi kočite i na ovaj način vršite pritisak, poglavito na taj referendum. Znači, referendum treba omogućiti na građanima, omogućiti da se prikupljaju potpisi kao i mi političari kad prikupljamo za određene svoje potrebe kad trebamo prikupiti dovoljan broj potpisa nije ograničeno, gdje ćemo prikupljati, da li je lokalni čelnik dobre volje ili da se on slaže s tim referendumom. Znači, trebamo sve napraviti da narod izađe i da odlučuje o nekim stvarima, pa makar se i ja ne slagao sa njima, ali je narod odlučio da tako želi. Od ekologije, energetike, svjetonazorskih i bilo kojih drugih pitanja.

Izvolite, kolega Runtić. 8, nakon riječi „promidžbe“ stavlja se točka i brišu se riječi „te organizacijskom Odboru za financiranje referendumske aktivnosti“ Sada ću to obrazložiti. Znači, smatram da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Međutim, budući da je suština ovog zakona dizanje iznosa za financiranje političkih kampanja za 2,5 milijuna kuna, smatram da bi u zemlji u kojoj gotovo trećina stanovništva živi na rubu siromaštva, trebalo je razmisliti i o tome da se rješavaju neka druga pitanja, koja su možda goruća pitanja za ovu državu. Recimo da u ovoj državi žive znatan broj ljudi koji uopće si ne mogu priuštiti recimo godišnji odmor. Spajaju kraj s krajem, teško financiraju i školovanje svoje djece i teško stavljaju kruh na stol, a taj godišnji odmor koji sam spomenuo mogu vidjeti samo kada HRT tijekom ljeta ima one specijalizirane emisije sa obale, pa onda mogu uživati i u slikama raznih ribljih namirnica i sličnoga, kupanja u tom našem moru itd. I tražim glasovanje o ovom amandmanu. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Runtiću. Prelazimo na 65. amandman poštovanog zastupnika Slavena Dobrovića, izvolite kolega Dobrović. Dakle, ovim amandmanom smo se dotakli pitanja referenduma, odnosno pokušavamo spriječiti ovaj naopaki pogled i pristup referendumu kao sredstvu izravnog izražavanja volje naroda, dakle, ono što bi u zemlji koja gleda na svoj napredak, na svoj prosperitet sa dobrom namjerom i sa konkretnim koracima, onda bi referendum morao biti olakšan, to je ono što mi želimo i što je normalno, a ovdje se referendum otežava na način da se izjednačuje sa klasičnim političkim radom političkih stranaka koje je jasno da trebaju provoditi sve one mjere i poštivati sva pravila koja se tiču financiranja. Dakle, ovdje ovim zakonom se, s jedne strane guši izravna demokracija, dakle, otežavanjem referenduma i svih poslova oko organizacije referenduma, a s druge strane se diže količina novaca koju stranke smiju trošiti na promidžbu. Na promidžbu ili PR kojom naravno stvaraju dojam kod građana, poželjan, dobar dojam s ciljem pridobivanja dovoljnog broja glasova. I naravno da je novac ovdje sredstvo moći putem medija, moći za praktički postizanja cilja, zadržavanje te moći, dakle u okviru ovoga, političkog aparata. Zahvaljujem poštovanom kolegi Dobroviću. Izvolite. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice. U članku 2., točki 8., nakon riječi promidžbe stavlja se točka i brišu se riječi, te organizacijskom Odboru za financiranje referendumske aktivnosti, što predlagatelj obrazlaže na način da smatra da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio Zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Da se vratim opet na ono što sam malo prije pričala, a to je kako često odnosno stalno u Saboru pričam o poduzetnicima i o problemima s kojim se oni suočavaju, i nizu zakonskih inicijativa predloženih upravo za poboljšanje njihovih uvjeta poslovanja koji čekaju evo već dvije i pol godine da dođu na red, neki i u Odbore, a ovi koji su prošli Odbore neće vidjet ovaj mandat sjednice, a kada treba promijeniti nešto što je u nekom većem interesu, onda se to može preko noći. Vidim da je državna tajnica u svom filmu tamo na mobitelu pa možda da ponovno pročitam ovaj amandman. Dakle, u članku 2., točki 8., nakon riječi promidžbe stavlja se točka i brišu se riječi, te organizacijskom Odboru za financiranje referendumske aktivnosti, obrazloženje predlagatelja je, predlagatelj smatra da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio Zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Prelazimo na 69. amandman, budući da poštovanog podpredsjednika Bože Petrova nema, poštovane zastupnice Sonje Čikotić. Poštovani, ovaj, ovaj amandman mijenja članak 2., točku 8., naime kroz ovaj članak traži se zapravo da referendumske inicijative koje mogu početi ad hoc i u daljnjim, kasnijim člancima zapravo se traži i otvaranje posebnog računa, čak i 6 mjeseci ranije, znači zapravo prije, kada se referendumska inicijativa koja je obično narodna uspostavi, mi smatramo da to nije prihvatljivo obzirom da te narodne inicijative događaju se kao odgovor na neke odluke vladajućih. Ono što ne možemo očekivati od referendumskih inicijativa, a to je da imaju dobru financijsku, administrativnu, pravnu i svaku drugu organizaciju koja je primjerena političkom djelovanju, jer političko djelovanje je zapravo jedan organizirani oblik udruživanja sa jasnim kreiranjem javnih politika, ne bi li zapravo određene politike poboljšale životni standard građana. Referendumske inicijative najčešće su pojedinačne, one zapravo odnose se na trenutnu situaciju, i zapravo referendumske inicijative proizlaze iz naroda koji nema organizacijske, financijske, pravne i administrativne sposobnosti, odnosno nema taj kapacitet, kako bi se moglo. Upravo zbog toga smo predložili da se u članku 2., briše ovaj stavak koji smatramo da je primjeren da bude sastavni dio Zakona o referendumu isto, obzirom da Zakon o referendumu, a priprema i novi institut, a to je protureferendumska inicijativa, smatramo da ... [[Govornik se ne razumije.]] referendumska inicijativa, a samim tim i protureferendumska inicijativa trebale biti u Zakonu o referendumu, kako bi građani koji zapravo se žele udružiti za određenu akciju i mogli ju provesti, mogu na jednom mjestu naći sve normativne propise kako bi mogli odgovoriti na izazov s kojim se kao društvo suočavaju. Prelazimo na 70. amandman poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. Izvolite kolega. Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Mi želimo, dakle, nitko ovdje ne smatra od nas da ne treba donijeti posebni Zakon o referendumu, ovaj Zakon o referendumu koji sad trenutno imamo je loš, međutim smjer u kojem ste krenuli je loš, dakle, ovaj amandman o kojem sada, dakle, govorimo predviđa da se izjednači, i političke stranke, i referendumske inicijative, a znamo da referendumske inicijative su inicijative građana koji nemaju ni financijska sredstva, ni administrativna sredstva da se zajedno, dakle, na neki način uspoređuju sa političkim strankama. Samo usporedite koliko jedna stranka kao HDZ ima svojih zaposlenih, a koliko određena građanska referendumska inicijativa raspolaže, dakle, ljudima, to su sve ljudi koji radi svoje poslove, koji koristi svoje slobodno vrijeme, i sad se na neki način, dakle, s ovim Zakonom njih se izjednačava. Dakle, smatramo da je to nepravedno, da to nije fer borba, bez obzira kakva referendumska inicijativa dolazila, smatramo da referendumske inicijative trebaju dakle biti njegovane od hrvatske vlasti jer je to ukras demokracije, a ne problem demokracije kako ih vi dakle smatrate. I ova odredba od šest mjeseci, da se prije šest mjeseci, pa mi možemo teoretski, dakle od ove Vlade očekivati, ne znam, evo ja ću sad hipotetski govoriti, da za mjesec dana se pokrene inicijativa hrvatska vlada da se ponovno udružimo sa bivšom Jugoslavijom, i šta bi mi trebali?

Prelazimo na 71. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja. Izvolite kolegice Strenja. Kao što sam rekla već i ranije, nije nam namjera opstruirati ovaj zakon, već upozoriti da nema smisla na ovakav način trošiti novac poreznih obveznika i dodatno upumpavati u kampanju koju će HDZ imati za europske izbore, Europarlament jer ionako oni će pobijedit, imat će najveći broj mandata jer su najbolji, najpametniji i najljepši i novac im zapravo i ne bi trebao bit potreban za to postići. Dakle, ovaj zakon je protivan i Poslovniku i Ustavu i zbog toga i ovaj amandman 6. koji u čl. 2. toč. 8. nakon riječi „promidžbe“ stavlja se točka i brišu se riječi „te organizacijskom odboru za financiranju referendumske aktivnosti“ jer smatramo da iz zakonskog teksta treba izostavit dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba bit sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma i baš zbog toga mi smo i sam zakon tražili da glasi Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Dakle, smatramo da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba bit sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Pored navedenog, predlagatelj smatra da u predloženom zakonu problematika financiranja referendumskih aktivnosti nije kvalitetno normirana jer uređuje isključivo građanske inicijative koje pokreću referendum, ali ne uređuje one subjekte koji će voditi antireferendumsku kampanju, niti uređuje prava i obveze odnosno ograničenja državnih tijela, Vlade i HS u referendumskoj kampanji.

Prelazimo na 72. amandman poštovanog zastupnika Nikole Grmoja, izvolite kolega Grmoja. poštovani potpredsjedniče. Dakle, jasno je koja je ovdje namjera, onemogućiti, znači, uopće referendumske inicijative u svom nastajanju, otežati im posao, nametnuti im silnu administraciju, računovodstvo i sve ostalo, a ionako u RH imamo situaciju da je gotovo nemoguće prikupiti potpise. Kad smo skupili potpise za neku referendumsku inicijativu? Kad su to radili Sindikati koji imaju ogranke u svakoj školi, u svakom gradu, svugdje ili kad je bio Referendum o braku, kad je HDZ bio u oporbi, kada je crkva stala iza inicijative i tada su skupljeni potpisi. Znači, u RH već danas imamo takve uvjete da je gotovo nemoguće skupiti potpise i kad se skupe kao što je sad bio slučaj sa promjenom izbornog zakonodavstva, onda nam se dogodi Lovro Kuščević, naša državna tajnica koja nam ne da uopće uvid u nevažeće potpise i samo kažu nema dovoljno potpisa, nitko nema pojma je li to istina ili nije, najvjerojatnije nije istina. I sada, na takve uvjete o referendumu, vi uvodite još dodatne obveze referendumskim inicijativama. A što sebi činite? Sebi dižete novac, sebi dižete novac za izbornu promidžbu kako biste mogli što više potrošiti u ovoj kampanji koja dolazi, nije vam dosta da kontrolirate većinu medija, da se oglašavate, znači, sva ministarstva, državne tvrtke, HEP, Hrvatske vode, to se sve oglašava u Večernjem listu, Jutarnjem listu, Gabrijela Žalac i Ministarstvo europskih fondova se oglašava preko Večernjeg lista, glancaju vam lik i djelo i to vam nije dovoljno, znači, želite još novca, malo vam je i to da kontrolirate većinu medija u RH [[Upadica: Zahvaljujem…]] Tražim glasovanje. Prelazimo na 73. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Pozivam državnu tajnicu da da očitovanje o amandmanima 73. do 84. budući da su amandmani identičnog sadržaja.

U ime predlagatelja poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Smatramo da iz zakona iz ovoga treba izbaciti dio koji se odnosi na financiranje referenduma, da je taj zakon trebao biti sustavni dio temeljnog Zakona o referendumu, teksta koji je, znači, u cjelovitom problemu rješavanja referenduma jel ovako vi želite spojiti vodu i vatru, vi to želite da bi, al vi niste svjesni da polivate benzinom pokušajte gašiti narod, koda gasite jel narod će vas shvatiti, prokužit će Lovru Kuščevića koji sinoć objavljuje slavodobitno da će MOST-ove inicijative pasti, meće most sa Neretve, kao on heroj Domovinskoga rata na svoj Facebook, vi benzinom, uvažena tajnice gasite požar, vatru, polijevate, to narod vidi, narod se budi, 400 000 potpisa za svu vašu kampanju, uza sve vaše pritiske, institucionalne, svakojake pritiske, laži, obmane, kolko je uloženo sredstava, kolko je televizijskih emisija se nepotpisiva taj referendum, kolko izmišljotina, a ono što smo mi tribali kao predstavničko tijelo riješiti, to je izmjena izbornoga zakona, pravedan izborni zakon. Nema ovdje sad ni predstavnika nacionalnih manjina koji su predstavnici borbe za ljudska prava i slobode govora, nema ih, jel bitno da se podkusure njihove udruge, brige njizi za referendum, brige njih za ljude srpske nacionalnosti iz moga sela, brige i za susjedna sela, briga odakle su oni rođeni, apsolutno ih nije briga, briga je da oni dižu ruku kako im Milijan Brkić kaže, kako im premijer kaže, bitno da Milorad Pupovac ima dobre odnose s njima da se malo zavade kad su izbori, to je bitno a referendumske inicijative, neka potone, to je njima bitno. Prelazimo na 74 amandman poštovanog kolege Mire Bulja, izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Kad govorimo o referendumu onda ga nastavit ću, trebamo izdvojiti od političkih aktivnosti i političkih stranaka. Eksplozije naroda, ponovit ću, ne može se požar gasiti vatrom i ne možete dati vi primjera ne znam, staviti lisicu da vam čuva kokoš ili lopova da vam čuva bankomat. Vi želite u isti kupus, u isti taj nekakav lonac staviti referendumske inicijative, građanske inicijative a imamo neuređen zakon, jednostavno je nemoguće prikupit u 15 dana 400 000 potpisa i kad to inicijativa napravi, kad vas je iznenadila i kad je udarila u temelje problema jer kuća se gradi iz temelja, Hrvatskoj je temelj Domovinski rat međutim poslije rata ste ga razrušili izbornim zakonima u režiji Vladimira Šeksa koji je spojio ovu većinu jer je premijer Vladimir Šeks, on je s ovoga gore balkona prstom radio ovako, on je spojio znači protiv svih pravila, prevarom naroda ljudi koji su ušli s jedne liste, naravno da je on to pospajao Vrdoljaka tamo, preko PPD-a, ne znam preko koga sve ne, tih obaveza koje su imali ali to nije dobro. Mi moramo biti predstavničko tijelo, ne podlijevajte benzinom vatru. Narod će vam planuti, narod će skočiti, ja očekujem da se narod skoči, da se usprotivi ovoj bahatosti koju vi pokazivate, mi ćemo dati koliko možemo ovdje sad nas saborskih zastupnika, trudit ćemo se uvjeriti narod da vas zaustavi u uništavanju Hrvatske. Izborni zakon, referendum, promidžba, pa mislim nevjerojatno da vi spajate aktivnosti političkih stranaka i referenduma, tražim glasovanje. Zahvaljujem kolegi Bulju. Prelazimo na amandman br. 76, budući da nema kolege Podolnjaka, poštovanog kolege Hrvoja Runtića, izvolite kolega Runtić. Poštovana državna tajnice.

Smatram da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. I želim primijetiti da ovaj zakon bi u stvari mogao biti jedinica za brzinu donošenja zakonskih rješenja u Hrvatskoj. Ta jedinica bi se mogla zvati brzina šuške. I ta jedinica bi bila znači jedna šuška, to bi bilo 3 dana. I predlažem da se onda po toj jedinici, znači po toj brzini pristupi i rješavanju nekih drugih aktualnih problema u Hrvatskoj, npr. Ovršnog zakona. Znači problem blokiranih traje duže od 10 g., u tih 10 g. je bilo raznoraznih lažnih obećanja, to vam je 10-ak godina agonije za te ljude koji se nama svakodnevno javljaju. I nedavno samo imali kao jedan paket rješenja u kojem se nudila nekakva nova šansa pa su neke od tih problema prikriveni i sada se ponovno vraćaju, odnosno isplivavaju na površinu kako smo od tada u raspravi i upozoravali i to je broj tih riješenih problema se sada polako vraća na isti onaj broj koji je bio prije nego što ste vi taj problem navodno riješili.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Dakle čitate obrazloženje i evo, ja se nadam da dobro razumijete šta piše u obrazloženju gdje vi tvrdite kako je referendum političko također, eto političko djelovanje ali i građana i kao takvo je vrijedno da se svrsta rame uz rame uz političko djelovanje političkih stranaka. I to je strašno obrazloženje, doista strašno obrazloženje za jednu demokratsku zemlju koja stremi nekom svom razvoju, koja sigurno barem deklarativno s vaše strane hoće u taj svoj razvoj upregnuti sve svoje zdrave snage međutim kad se čuje ovakvo obrazloženje, ja mislim da te zdrave snage bježe. Dakle prvo s gađenjem mogu slušati oni ja vjerujem, takvo obrazloženje i manifestacija toga je njihov odlazak, dakle spontani odlazak, sve manje nezaposlenih, oni prelaze preko, ovog puta vode i svoju djecu i Hrvatska se depopulira, depopulira a to ovdje, barem ne vidimo sa vaše strane, sa strane Vlade nikog ne zabrinjava i ja se pitam kako je to moguće, kako je moguće da postoji takav prijezir prema volji naroda da se čini ono što se čini. Međutim evo valjda će pomoći ovih 4 milijuna kuna da se očuva kako tako krasna slika dakle tih političkih elita u javnosti. Prelazimo na 79. amandman, budući da kolege Pranića nema, poštovane zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić, izvolite kolegice. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, u članku 2. točka 10. briše se, obrazloženje je smatramo da je Iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Predlagatelj također smatra da pravo na redovito godišnje financije iz proračuna trebaju imati smo one političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u saboru odnosno predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, a tako je principijelno uređeno člankom 6. prijedloga zakona. Stoga, ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje može od nezavisnih zastupnika odnosno vijećnika transferirati nakon izbora o političkim strankama koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata, a postoji i mogućnost političke korupcije. Prelazimo na 81. amandman budući da nema poštovanog podpredsjednika sabora gospodina Bože Petrova, uvažene zastupnice Sonje Čikotić. Nije oportuno, zapravo ako se želi potaći demokracija u ovom društvu da zapravo se referendumskim inicijativama nameće ista organizacija u vidu, bez obzira što se radi o trenutnom političkom djelovanju ona koji imaju stalne političke stranke. Kada već govorimo o organizaciji koja je nametnuta ja bi se osvrnula na organizaciju ove Vlade vezano za predsjedavanje EU. Naime, ova Vlada vezano za predsjedavanje EU je organizirala da se za 4 milijuna kuna nabave, nabave auti za one koji trebaju biti ovdje odnosno strani dužnosnici. Isto tako ova Vlada je predvidjela da treba i određenu pomoć, određene časnike za vezu, ali ti časnici za vezu trebaju biti mlade osobe, visokoobrazovane na zadnjoj godini fakulteta, trebaju očekivati intenzivan rad, ali zamislite za 6 mjeseci njihovog rada ova Vlada je predvidjela iako za predsjedavanje EU, Europskom komisijom će utrošiti 70 miliona EUR-a, ona zapravo će u 6 mjeseci će predvidjeti da tim mladim osobama da pokaz koji je u vrijednosti 100 kuna. Znači, oni neće dobiti naknadu za rad, oni bi trebali volontirati, biti časnici za vezu, a zapravo raditi za mjesečni pokaz. Upravo zbog ovoga je i savjet za mlade odgovorio ovoj Vladi kako smatra isto neprihvatljivom inicijativom i odgovorio je na sramotni natječaj Ministarstva vanjskih poslova da zapravo mladi visokoobrazovani ljudi, na zadnjoj godini svog fakulteta rade intenzivno za određeni pokaz u vrijednosti 100 kuna, 6 mjeseci 600 kuna. Dok zapravo svi oni koji će biti ugošćeni, koji će biti ovdje radit će normalno za naknadu za rad odnosno za plaću. Prelazimo na 82. amandman poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva.

Mislim da je ovo prevažna tema da se time druge političke opcije ne bi trebale baviti. Mislim da nije dovoljno samo se slikati kod štandova i kod potpisa, da treba braniti pravo na demokraciju, dakle i neko može reći zbog čega se MOST buni zbog ovih 4 miliona kuna. Pa ako je tako onda ste mogli staviti cifru od 100 miliona kuna, zašto ne bi 100 miliona kuna neko nekom HDZ-u donirao, dakle vi 100 milijardi kuna, dakle tu ne postoji dakle granica. Govori se o poruci, mi govorimo o poruci, evo Sonja Čikotić je sad govorila o mladima, između ostalog i mladi su volontirali na tim štandovima i kod referenduma o izbornom zakonu, dakle dobrovoljno volonterski, a upravo kad će Hrvatska predsjedat EU traži se da mladi volontiraju, a sada ime se na neki način dakle šalje poruka, dakle vama 0 kuna, nama 4 miliona kuna i opet govorim poruka je loša. Poruka je nažalost bježite van, mi ćemo vladati bilo kako i evo smatramo da još uvijek dakle se treba boriti za ovu Hrvatsku i mi ćemo sve poduzeti da vam ovaj zakon ne prođe i tražimo glasovanje. Zahvaljujem kolegi Sladoljevu. Prelazimo na 83. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja. Izvolite kolegice Strenja. Zahvaljujem dakle još jednom tražili smo ovim amandmanom da se u članku 2. briše točka 10. i smatramo da iz zakonskog teksta treba izostavit dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba bit sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. I još jednom treba naglasiti da nam nije namjera opstruirati ovaj zakon, al nam je namjera upozoriti sve one koji su dali ikada i jedan potpis na bilo koju referendumsku inicijativu da mi ovdje danas govorimo o njima, o njihovom pravu da skupljaju potpisa i da zatraže raspisivanje referenduma jer ovim što ste vi predložili to postaje, dakle nešto što neće biti na nikoji način moguće i zbog čega će oni morati to raditi besplatno. Dakle, način na koji se vi odnosite prema referendumskim inicijativama to je da ih apsolutno onemogućite, ali to narod vidi, to narod gleda i to narod negdje čuje. Svaka ona mlada osoba koja je provela sate i sate na tim štandovima, svaka ona žena koje je od svoje djece odvajala i od svoje obitelji, da bi stajala po kiši i po vjetru i sakupljala te potpise, neće vam oprostiti to što ste sve to odlučili baciti pod noge i što ste pokušali uništiti svaku inicijativu da bi referendum uopće mogao biti sazivan. Kreće opet jedan novi referendum, nažalost, ovdje danas MOST pokazuje da je jedina prava oporba jer nema niti jednog drugog predstavnika bilo kojeg oporbenog kluba i svi oni koji zdušno podržavaju sindikate, koji će tražiti raspisivanje referenduma, da se ne radi do 67 godine, zapravo danas [[Upadica: Zahvaljujem.]] pokazuju neku svoju pravu sliku. Prelazimo na 84. amandman poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, izvolite kolega Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Cilj je ove Vlade onemogućiti referendumsko izjašnjavanje građana. Imat ćemo referendum sindikata o mirovinskoj reformi uoči europskih izbora. Ako krene državna tajnica Rimac i ministar Kuščević sa Zakonom o referendumu, možda dobiju referendum o referendumu, vidjet ćemo i to, možda i to bude odgovor na ovo što rade, ali, neka budu svjesni da će se tada sigurno prikupiti puno veći broj potpisa, tada će svi, uvjeren sam, i sindikati i sve inicijative stati iza takvog referenduma jer je dosta više vašeg ovakvog ponašanja prema hrvatskim građanima u kojem želite opstruirati građane u izjašnjavanju, a sebi želite povećati financijska sredstva. Ovdje danas možemo vidjeti i kakav je odnos ostalih političkih opcija prema referendumu. Nema kolega iz SDP-a, nema kolega iz Živog zida, nema kolega iz HRAST-a iz, ne znam, Neovisnih za Hrvatsku, iz HDZ-a nema nikoga, znači, ovdje u HS-u, a vi ste od strane Vlade ostavljeni tu i potpredsjednik Brkić vjerojatno ste u nemilosti. Znači, vi morate ovdje biti, ja znači ne volim nikad gaziti onog kojeg gaze svi, nije lako našem potpredsjedniku u ovom trenutku u HDZ-u i ja evo, koji sam ga uvijek napadao, izražavam podršku i njemu i vama u ovom trenutku jer su vas stavili u ovu nelagodnu situaciju da morate braniti ono što je neobranjivo, morate sad ispadati kao oni koji se bore za stranačku kasu, a ja pretpostavljam da niste takvi ljudi koji opstruiraju referendumske inicijative [[Upadica: Zahvaljujem.]] tako da evo tražim da dođe ovdje netko iz Vlade, ministar Kuščević [[Upadica: Zahvaljujem.]] i da brani ovaj zakon. Poštovani kolega Grmoja, hvala vam na potpori. Ne bojte se vi za mene, izdržat ću ja sve. Izdržao sam i gore. Prelazimo na 85. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite.

Molim predstavnika podnositelja amandmana Evo, lako je građanima na konkretnom primjeru objasniti ono što će zapravo proizaći iz vašeg zakona.

U konkretnom slučaju, s obzirom da imamo najave i objavu u tisku, organizacijskog odbora koji će tražiti referendum o mirovinskoj reformi, dakle, oni će u skladu sa ovim zakonom podlijegati odredbama zakona, međutim, svi oni koji će se tom referendumu suprotstavljati, pa i Vlada RH, koja je već dala putem svojih ministara mnoge izjave protiv tog referenduma, nazivajući taj sindikalni referendum politikantstvom, ni na koji način nije regulirana ovim zakonom. Ona može slobodno voditi protureferendumsku kampanju i svi oni koji smatraju da je taj referendum nepotreban, međutim, mogu to i financirati. Mogu plaćati oglase, može Vlada koristiti javna sredstva. Međutim, to nije regulirano ovim zakonom i time se subjekti koji traže referendum i oni koji su protiv njega ne stavljaju u isti položaj. To je ono što je protivno preporukama Venecijanske komisije i Vijeća Europe, i na tome smo inzistirali u raspravi. Zato ova problematika mora biti u posebnom Zakonu o referendumu, što vi odbijate, ali to bi bilo jedino ispravno i korektno prema svim subjektima koji su uključeni u određenu referendumsku priču i oni koji su za neki referendum i oni koji su protiv. Prelazimo na 86. amandman poštovanog kolege Mire Bulja. Izvolite kolega Bulj. Jednostavno, reći da ste spojili nespojivo i da treba u temeljnom zakonu teksta koji obrađuje problematiku referenduma izdvojiti i rješavati ove stvari kao protureferendumskim i referendumske inicijative. Vi ste jednostavno napravili ovdje jedan kaos. U tom kaosu, ja to mogu reći i kao aktivist, ja sam bio koordinator brojnih referendumskih inicijativa koje su bile prije nego što sam bio saborski zastupnik i znam što to znači biti na terenu i organizirati ljude, i bez novčanih sredstava da se prikupe potpisi. Bio sam aktivist i po drugim pitanjima, ne samo referendumskim, i znam da je to vrlo bitan dio društva, aktivizam je vrlo dio bitan, i volontiranje da, to su ljudi koji nameću promijene. Zato pozivam sve mlade i sve ljude građane da se usprotive i pobune protiv ove aktualne vlasti, bilo na izborima, bilo na referendumima, izađite jer jednostavno ovo su ubojice demokracije, i slobode govora, i ove referendumske, i referenduma s ovim Zakonom gdje žele referendum, u biti financiranje izbornih aktivnosti i referenduma staviti u isti koš. Evo samo kad pogledamo način na koji je, do čega je dovedeno zdravstvo nam u našim područjima, evo gradonačelnica bivša Knina, zna kakvo je u Kninu zdravstvo, na koji način se ponaša državna vlast prema bolnici kojoj je dala jedno ime Hrvatski ponos, kako žene umiru u redovima bez radiologa za ultrazvuk dojke, kako nemamo pedijatre u Dalmatinskoj Zagori. Zbog čega? Prelazimo na 87. amandman poštovanog kolege Roberta Podolnjaka. Izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Dozvolite da vam obrazlažući amandman kojim tražimo da se izostave predstavnici organizacijskog Odbora referendumskih inicijativa, označim jednu rečenicu ministra Pavića o najavi referenduma u kojoj kaže: “Sindikati se bave politikantstvom uoči EU izbora.“ Jasno je iz te rečenice, iz svih drugih rečenica koji će govoriti ministri u Vladi, premijer, članovi parlamentarne većine, da je njima referendum koji sada predlažu Sindikati, apsolutno neprihvatljiv. Međutim, ta protureferendumska kampanja ni na koji način nije regulirana Zakonom, niti Zakonom o referendumu, a niti ovom Zakonu o kojem danas raspravljamo. I mi želimo samo da građani koji prate ovu raspravu, da razumiju da mi isključivo tražimo da obje strane budu obuhvaćene Zakonom, da ih se jednako tretira, da Zakon bude pravičan, da jednako obuhvati i referendumske inicijative kao i one koji nastupaju protiv njih, da im da mogućnosti javnog financiranja kao što je to uobičajeno u demokratskim državama koje imaju institut i referenduma, i na taj način građani mogu dobiti stvarno i objektivnu informaciju o sadržaju određenog referenduma gdje će se morati izjašnjavati o nekom važnom zakonskom pitanju. Ovaj Prijedlog Zakona to ne rješava i takve zakonske odredbe nema, i zbog toga tražim glasovanje o amandmanu. Prelazimo na 88. amandman poštovanog zastupnika Hrvoja Runtića. Izvolite kolega Runtić. Hvala poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice gospođo Rimac. Ovaj amandman znači kaže da u članku 2., točka 11., briše se, znači točka 11. nje više nema. Sad ću to obrazložiti. Naime, smatram da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio Zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Međutim, ja bih se opet osvrnuo na jedno od pitanja o kojima se možda ovdje u Hrvatskom saboru i ne govori, ili barem ja nisam čuo da je itko o tome govorio, a to je pitanje beskućništva u Hrvatskoj i možda bi apelirao na vas sve koji me ne slušate sada, da ovaj se i to pitanje možda riješi na ovako brzinski način kao što se rješava ovo pitanje „daj pare“ odnosno „pitanje šuške“ Ja sam par dana igrom slučaja prije toga bio kod pučke pravobraniteljice i raspitivao se koliko u Zagrebu ima beskućnika. I ono što je po meni apsurdno je da u ovom trenutku Hrvatska ima Ministarstvo državne imovine, i da tim ljudima nije palo na pamet da recimo, riješe pitanje beskućništva u Hrvatskoj, što bi zaista mogli, ne. Zahvaljujem poštovanom kolegi Runtiću. Izvolite kolega Dobrović. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Dakle, i ovaj amandman se tiče neobičnog tretiranja referenduma koji je inače najizravniji, najpoželjniji oblik izravnog demokratskog izjašnjavanja volje naroda, i kao takav bi trebao biti njegovan, i kao takav bi trebao biti razvijan i sukladno novim tehnološkim mogućnostima, tu su doista prilike za to iznimno dobre, da se to provede na jeftin, brz i jednostavan način. Nasuprot svemu tome, mi imao situaciju i ovim amandmanom, dakle pokušavamo izmijeniti tu neobičnu situaciju, tu neobičnu zbilju koju vi pokušavate gurati ovim Zakonom, a to je da se referendum, kao ovaj vrijedan oblik demokratskog života svake zemlje guši, gasi, otežava i na koncu, da se hrvatski narod, odnosno svi građani RH koji u jednoj apatiji, bezvoljnosti gube volju za daljnjim životom jer vide da prosperiteta ovdje nema i mi gubimo stanovništvo. Dakle, ja doista ne znam zašto se ide u tom smjeru, siguran sam da u Vladi vašoj postoje snage za prava rješenja, zašto ona nisu u prvom planu, mi bi to ovdje, ja barem, objeručke prihvatio, nego se bavimo ovakvim stvarima koje je definitivno dva, tri koraka unazad [[Upadica: Zahvaljujem.]] po pitanju demokracije. Poštovanom kolegi Dobroviću.

Poštovana državna tajnice, kolegice zastupnice i kolege zastupnici kojih nema, osim nas iz Kluba MOST-a. 11 briše se. Smatramo da je iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku samog referenduma. Smatramo da je iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku samog referenduma. Pored navedenog, predlagatelj smatra da u predloženom zakonu problematika financiranja referendumske aktivnosti nije kvalitetno normirana jer uređuje isključivo građanske inicijative koje pokreću referendum, ali ne uređuje one subjekte koji će voditi antireferendumsku kampanju niti uređuje prava i obveze odnosno ograničenja državnih tijela u referendumskoj kampanji. Prema nedavno objavljenim informacijama novim Zakonom o referendumu koji bi uskoro treba biti u e-Savjetovanju, uvest će se i institut protureferendumskih inicijativa i to je potvrdio i sam ministar, tako da bi se i protureferendumske inicijative morale institucionalizirati tj. registrirati, prijaviti svog predstavnika i po toj logici stvari, takve antireferendumske inicijative će morati financirati svoju kampanju, pa je jedino opravdano da se istovremeno u jednom zakonu regulira financiranje referendumskih i protureferendumskih inicijativa. Zahvaljujem kolegici Ninčević Lesandrić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, kolege i kolegice zastupnici. Ono što je zanimljivo s ovim zakonom što se događa, svaka inicijativa koja bi trebala ići u smjeru koristi za građane, u Vladi može naići na zid i vrlo često nailazi na zid, ali inicijative poput ove, kada strankama, političkim strankama se treba podebljati džep za izbore, pa vi to provedete, evo, ako treba i u 7 navečer, ako treba i u 2 ujutro, kako god, prelomit ćete preko koljena i provest ćete u djelo. Ja bih volio da se na takav način zauzmete za građane. I ovo nije patetika. Mi smo imali situaciju u kojoj smo vam predlagali Ovršni zakon, izmjene Ovršnog zakona, amandmane koji bi taj Ovršni zakon zaista učinili kvalitetnim. U normalno vrijeme dana raspravljano u Saboru, sve ste odbili. Bilo je tako, usudit ću se reći, suludih objašnjenja poput onih pa što bi radili odvjetnici kada bi ovako nešto usvojili. Tada vam na pamet nisu niti pali građani. Ali vam nije problem, nije problem državna tajnice da vi ovdje stojite niti 15 sati jer će to pomoći vašoj stranci, ali neće pomoći građanima. I ono što me posebno interesira, ali bit će vremena, valjda cijelu noć pa ću vam imat štogod za reći, je li ovo možda usklađeno sa članicama EU? Koliko ja znam, a pričat ćemo još, predlagala vam je EU da uvedete e-Glasovanje, to je npr. isto iz vašega resora.

Poštovani, ovaj amandman odnosi se zapravo na financiranje referenduma i taj dio zakona bi trebao biti sastavni dio zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Znači, kako smo već dosada imali prilike čuti, nama uskoro dolazi na javno savjetovanje, pa potom i u HS, odnosno prije toga u Vladu, dolazi novi Zakon o referendumu. Smatramo zapravo da bi Zakon o referendumu trebao uređivati i referendumske inicijative, pa nije valjda moguće da se ova Vlada boji referendumske inicijative vezano za produženje roka za rad, odnosno do 67. godine. Isto tako, MOST se kroz niz amandmana, a i ovaj amandman koji se odnosi na financiranje referenduma protivi da zapravo referendumske inicijative koje se dolaze iz naroda, koje se stvaraju ad hoc zapravo moraju imati organizaciju, pravnu, administrativnu i financijsku na način kako je to ustrojeno u političkim strankama, a kada već govorimo o organizaciji, vidimo da jako dobro znate organizirati određene aktivnosti za sebe, a one se tiču i predsjedavanja koje je pred nama. 70 milijuna eura osigurano je za predsjedavanje, a mladima koji bi trebali biti časnici za vezu, predviđeno je svega 600 kuna za 6 mjeseci i to za pokaz za mjesečnu kartu prema javnom objavljenom natječaju Ministarstva vanjskih poslova. Znači, jednostavno takve kritike dobili ste u javnosti, dobili ste od mladih koji svakim danom sve više i više napuštaju Hrvatsku kako bi otišli u potrazi za boljim životom jer sve ono što oni žele jest normalan život. Oni žele normalan život jednog Irca, jednog Nijemca da zapravo mogu ujutro sa svojoj stručnom spremom, sa svojim marljivim radom zaraditi dostojanstveno za koricu kruha i zapravo živjeti neopterećeni određenim političkim manipulacijama. Hvala gospodine podpredsjedniče, dakle vrlo je jasno dakle zašto je MOST podnio 888 amandmana da vas spriječi u donošenju ovog zakona i mi naravno koristimo tu poslovničku mogućnost da vas spriječimo. Dakle i ova naša inicijativa će možda, neće uspjeti, ali mi mislimo da je Hrvatska vrijedna borbe da ovu inicijativu i ovo što smo mi ovdje sad u saboru, da je to borba za pošteniju Hrvatsku i od toga nećemo odustati. Dakle, evo trenutno je za otprilike 2 sata naša Hrvatska nogometna reprezentacija igra utakmicu možda je vaš ministar trenutno ili za 2 sata će biti na leđima nekog tajkuna, mi smo ovdje sada. Da, ovaj tako da ovaj evo tu je razlika između nas i vas, mi ćemo koristit svaku poslovničku mogućnost pa i ovu mogućnost da vas spriječimo u jednom zakonu koji smatramo da nije dobar, dakle to je demokracija. Ja znam da je vama teško shvatiti što je demokracija, dakle demokracija je za vas još 4 miliona kuna za izbornu promidžbu, ali mi od toga nećemo odustati. I opet ponavljam zašto ste stavili 4 miliona kuna dakle kad ste mogli stavi 100 miliona kuna, milijardu kuna dakle za vas to ne igra neku ulogu što se tiče novaca. Poruka je loša, poruka mladima je loša, političke stranke ne trebaju više dakle novaca one se mogu financirati iz članarine, dakle i opet ponavljam tražit ćemo glasovanje i o ovom amandmanu. Zahvaljujem kolegi Sladoljevu. Prelazimo na 95. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja. Izvolite kolegice Strenja. Zahvaljujem, još jednom bih ponovila da nam nije namjera opstruirati ovaj zakon ovaj zakon je trebao biti nešto što bi reguliralo financiranje političkih stranka ali zapravo će se pretvoriti u zakon koji mora podebljati mogućnost, novac koji će HDZ dobiti i mogućnost da uspije još bolji i još veličanstveniji uspjeh postići na slijedećim europarlamentarnim izborima. Ali možda ste se preračunali. Dakle, pred nama je vjerojatno jedna od referendumskih inicijativa koja će vjerojatno sakupiti dovoljno potpisa i treba sakupiti, iza nje će stati sindikati, vjerojatno će stati i sve stranke koje misle da će tu uhvatiti nešto svog PR-ovski nešto svojih glasova koje kao što vidimo trenutno nema u sabornici kada se borimo da referendumske inicijative na pravilan način biti financirane, ali referendumska inicijativa koju pripremaju hrvatski sindikati zapravo još jednom će ukazati na nešto što ste ozakonili isto snagom ruku vaših prebjega iz stranaka koje su prevarili, iz stranaka i pojedinci koji su prevarili svoje birače, kojim ste zapravo produžili radni vijek za 3 godine. To je jedan paradoks jer mi smo došli u situaciju da Hrvati kraće žive, ali moraju jednako kao i u Europi dulje raditi. Nažalost vidjet ćete ova referendumska inicijativa će sa glasovima koje će skupljat imati i sigurno nekakve implikacije i na ono što će se dešavat na europarlamentarnim izborima kao i sve ono što će se dešavati u svibnju kao posljedica tog vašeg lomljenja preko koljena.

Izvolite kolega Grmoja. Hvala poštovani podpredsjedniče, bilo bi dobro da ovaj sabor zasjeda i u noćnim satima kad treba donositi zakone koji idu u korist naših građana. Uvijek smo bili za to da sabor zasjeda na nema ovih pauza kao što je bila ova pauza za izbore u Ličko-senjskoj županiji ali je žalosno gledati da ste vi spremni znači zasjedati samo kad je u pitanju vaša stranačka blagajna i vaš novac. A istovremeno kroz taj zakon progurati određene odredbe koje ne idu u korist referendumskim inicijativama, koje od referendumskih inicijativa traže da imaju financijske izvještaje gotovo kao politička odnosno isto kao i političke stranke, a znamo kakvu sve mašineriju političke stranke imaju na raspolaganju. A stvari postaju još apsurdnije kad znamo koliko je teško uopće u Hrvatskoj prikupiti potpise, koliko potpisa treba, da taj rok traje samo 14 dana, znači imamo gotovo najrestriktivniji mogući model za referendumske inicijative. I onda vi to još dodatno otežavate i kroz taj zakon, sve u istom zakonu pokušavate sebi dignuti novac za ove EU izbore koji dolaze. Ja sam uvjeren bez obzira na sve, da će HDZ biti kažnjen na ovim euro izborima, naravno moguće je da taj rezultat se predstavlja i bude predstavljen i kao pobjeda isto kao što ste sada predstavili u Ličko-senjskoj županiji ali opet ste ostali u oporbu, to su bili, na kraju su ispali besmisleni izbori. Ja sam uvjeren da hrvatski narod otvara oči pomalo, da je shvatio kakvu politiku vi zagovarate i da takva politika uništava Hrvatsku, tjera ljude iz zemlje, da je ta politika sklona korupciji i aferama i da toj klijentelističkoj politici jednom mora doći kraj [[Upadica: Zahvaljujem]] Tražim glasovanje. Prelazimo na 97. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Pozivam državnu tajnicu da nam se očituje o amandmanima 97. do 108. amandmana budući da su identičnog sadržaja, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče HS. U ime predlagatelja očitujemo se o amandmanima od 97. do 108., znači, amandmani se ne prihvaćaju iz razloga jer je referendum oblik političkog djelovanja građana, stoga smatramo primjerenim da se financiranje referenduma uredi istim zakonom kojim se uređuje i financiranje ostalih političkih aktivnosti. Zahvaljujem.

Kad regulirate problematiku financiranja referendumskih kampanja, bilo bi logično očekivati da ćete u zakon ugrađivati one odredbe koje proizlaze primjerice iz preporuka parlamentarne skupštine i vijeće Europe, dakle, međunarodne organizacije za koju sada RH kandidira osobu za glavnu tajnicu te međunarodne organizacije i da bi vam sasvim sigurno bilo poznato da je u siječnju ove godine upravo parlamentarna skupština vijeća Europe raspravljala o reguliranju referenduma, naročito referenduma građanskih inicijativa, dakle, tamo gdje ih pokreću građani. Dakle, to su svježe preporuke za koje su glasali, pa i zastupnici HDZ-a u toj parlamentarnoj skupštini, ali sve što su tamo izglasali o smjernicama, vi ovdje niste ugradili ništa. Primjerice, da se ugradi Odredbe o javnom financiranju za referendumsku kampanju, da obje strane i ona koja je za referendum i koja nije mogu pružiti građanima određene informacije koje će se financirati tako da građani dobiju kvalitetnu informaciju o tome što se odlučuje na nekom referendumu, to je danas gotovo pravilo u demokratskim državama da građani ne dobiju neki fake news, iskrivljene informacije, nego ono što zagovaraju zagovornici i protivnici da se kvalitetno da građanima na odlučivanje, zbog toga tražim glasovanje o predloženim amandmanima. Prelazimo na 98. amandman poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Kolegice i kolege, vjerujem da će ovo šta požar koji poliva, ova Vlada požar protiv odluka Vlade koje su na štetu građana RH, na gaženje volje građana RH, narod reagirati burno, da će doć vrijeme kad će referendum biti nešto normalno, provedivo i u proceduri vrlo jednostavno zakonski, a ne da bude Vlada kočnica volje naroda obezvređujući ovaj parlament.

A danas kada odlučujemo o bitnim stvarima u RH ne dozvoljavate tom narodu da provedu referendum. Raspišite referendum kad ljudi prikupe potpise, naši građani, ne obezvređujte volju građana, tada je to Kosoričina Vlada napravila, a tada je bio Andrej Plenković i ovi ljudi koji sada vode državu, desna ruka, ona im je bila sve, Milijan Brkić to more dobro potvrditi, pa ne možete prilagođavati referendumska pitanja kako vama odgovara ili da bi proveli ovaj lex šuška da bi novac osigurali svojoj stranci [[Upadica: Zahvaljujem]] kako bi ušli u taj parlament i služili gori…

Izvolite. Gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, dozvolite na tragu onog što sam rekao prije nekoliko minuta o istom amandmanu, da predloženim Zakonom ... [[Govornik se ne razumije.]] regulira referendumske, financiranje referenduma i referendumskih kampanja, nažalost nije uravnotežen u tom dijelu. To je specifična vrsta kampanja koje nemaju sličnosti sa izbornim kampanjama u kojima se natječu političke stranke, kandidati pod jednakim uvjetima za određena mjesta u predstavničkim tijelima ili neke druge dužnosti. Međutim kod referendumskih kampanja postoje sasvim drukčiji subjekti, postoje inicijative koje predlažu određeni referendum, postoji mogućnost protureferendumskih inicijativa, postoji Vlada kao subjekt, naročito kod onih inicijativa koje se odnose na neki Zakon koji je Vlada predložila, a koji je Hrvatski sabor prihvatio. Nažalost, i to uporno ponavljam, ovaj predloženi Zakon govori samo o referendumskim inicijativama, njihovom organizacijskom odboru, njihovim predstavnicima, njihovim obvezama, na koji način oni mogu financirati kampanju, koji su to mogući iznosi i sve ostalo. Ništa ne govori o protureferendumskim inicijativama, ništa ne govori kakva je uloga Vlade, što Vlada smije i ne smije, smije li na bilo koji način sudjelovati protiv takvih referendumskih inicijativa. Primjerice, neki drugi Zakoni to imaju jako dobro razrađeno, ali u drugim državama, to smo upozoravali i u prvom, i drugom čitanju, i nije prihvaćeno, i stoga tražimo glasanje o predloženom amandmanu. Izvolite kolega Runtić. Znači ovim amandmanom u članku 2., u točki 12., bi se brisale riječi, te predstavnik organizacijskog odbora. Smatram da je iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio Zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta kojim se uređuje problematika referenduma, ali bih htio iskoristiti ponovno ovo vremena što mi je ostalo da skrenem pozornost da bi možda se i kod recimo pitanja ovršnog zakona odnosno problema blokiranih, moglo voditi brzinom kojom se vodilo kod donošenja ovog Zakona, pa predlažem dakle istu brzinu i za donošenje jednog cjelovitog i konkretnog konstruktivnog rješenja pitanja blokiranih, kojih je u Hrvatskoj sada ponovno otprilike onol'ko kol'ko je bilo prije onog zadnjeg takozvanog rješenja. Malo prije kada je bio tu ministar Bošnjaković, sam ga pitao nešto o tome, pa je rekao da je zadnjim tim mjerama riješeno pitanje nekih 50 do 60 tisuća građana koji su bili u blokadi od 350 tisuća, i sada se taj broj ponovno povećava, to je otprilike kao da zovete recimo, ovaj, majstora za popraviti veš mašinu, pa on kaže popravio sam je malo, a ona i dalje ne radi, ne. Prema tome znači apeliram da se i kod problema građana jer građani bi trebali biti prvi, tako piše i u Ustavu, da vlast proizlazi iz naroda jel, da se ovakvom brzinom rješavaju konkretna pitanja građana. Izvolite. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Dakle, i ovim amandmanom smo htjeli ispraviti nelogičnosti odnosno po našem uvjerenju krive stvari, krivi pristup pitanju, pitanju ovih, no, javnog izjašnjavanja građana, dakle, referendumskom pitanju, kao najvrjednijem načinu demokratskog izražavanja naroda. Kad se već sada ide ovim Zakonom otežavati stvari koje su i onako već složene i teške za dolazak do referendumskog pitanja, onda svakako bi trebalo ugraditi i ona, one stvari koje se tiču financiranja protureferendumskih inicijativa koje uvijek postoje, tako da ovakav pristup, i ovako zakonsko rješenje definitivno nije u skladu sa normama, dakle, demokratskog života, pristupa u Europskoj uniji čiji smo mi ponosni dio, i svakako nije način da se ovako rješenje ostavi u Zakonu, stoga inzistiramo na promjeni, inzistiramo na drugačijem shvaćanju i tretmanu referenduma kao najvrjednijem demokratskom izražavanju volje naroda. Mi ćemo svakako tražiti da se ovom pitanju, kao i o ovim svim ostalima, građani informiraju, da im bude jasno da se ovdje radi o volji naroda, da nema mjesta, dakle beznađu, da mi moramo kročiti i tražiti bolji put. Budući da nema kolege Pranića, prelazimo na 103. amandman poštovane zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić. Izvolite.

12 riječi „te predstavnik organizacijskog odbora“, brišu se. Smatramo da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Također smatramo da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Pored navedenog, predlagatelj smatra da u predloženom zakonu problematika financiranja referendumskih aktivnosti nije kvalitetno normirana jer uređuje isključivo građanske inicijative koje pokreću referendum, ali ne uređuje one subjekte koji će voditi antireferendumsku kampanju niti uređuje prava i obveze odnosno ograničenja državnih tijela u referendumskoj kampanji. Prema nedavno objavljenim informacijama novim Zakonom o referendumu koji bi uskoro trebao biti u e-Savjetovanju, uvest će se i institut protureferendumskih inicijativa i upravo to je potvrdio i sam ministar, tako bi se i protureferendumske inicijative morale institucionalizirati odnosno registrirati i prijaviti svog predstavnika, a po toj logici stvari, takve antireferendumske inicijative će morati financirati svoju kampanju, pa je jedino opravdano da se istovremeno u jednom zakonu regulira financiranje referendumskih i protureferendumskih inicijativa.

Poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću samo nastaviti što sam vam rekao i u prethodnom obrazlaganju amandmana. Jeste ovaj zakon možda uskladili sa regulativom s drugim članicama EU? Jer obično kada smo mi vama predlagali prije u Vladi da nešto napravite, vi ste se pozivali, a moramo to provjeriti sa stanjem u njihovom zakonodavstvu. Jeste možda ovo uskladili? Ili vas za ovo nije bilo briga? Ja pretpostavljam da vas nije bilo briga. Zanimljivo. Kada smo mi predlagali da se uvede državna revizija u HNB, uspjeli ste odgađati to dvije godine, a sve samo zato što ECB nije dala suglasnost. Iako je to bilo u svim drugim državama članicama EU, državna revizija je mogla ući, tada vam je to bio argument. Zanimljivo, danas nema tog argumenta, sad nema uopće nikakvog argumenta za lex šuška.

Ali, ono što je zanimljivo, EU koliko ja znam, vama savjetovala da uvedete e-Glasovanje, dakle ne samo da je e-Glasovanje omogućeno u drugim članicama EU. EU je savjetovala da uvedete e-Glasovanje. Zašto toga nema? Danas donosite jedan drugi zakon, ali zanimljivo, kada vam odredbe EU ne odgovaraju, oglušite se i zaboravite na njih. Zato što e-Glasovanje omogućava i onima koji danas nisu tu da mogu glasovati, ali ti ne bi glasovali za vas. Hvala lijepa kolega Petrov. Izvolite. Ključna stvar kod ovog zakona jest brzina njegovog donošenja i upravo zato smo dali i ovaj niz amandmana kako zapravo ona stranka koja je vladajuća ne bi mogla donositi zakone koji se odnose samo na njih i htjeli smo zapravo cijeloj javnosti demonstrirati da iako imate svu vlast i možete, kako vaš to premijer voli reći, g. Andrej Plenković, mogu što hoću, eto, on može što hoće, ali očito da ga ne brine i činjenica da mu je prošlo dvije godine mandata, a nije donio Obiteljski zakon, što i dalje brojni očevi i majke rješavaju svoje probleme po centrima za socijalnu skrb koji nemaju adekvatne kapacitete. Isto tako, ni najmanje ga ne brine činjenica, da u zadnjih, prema izvješću Pučke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2017. godini je rođeno najmanje djece u zadnjih 100 godina, a isto tako, ono što ga najmanje brine je Zakon o agencijama koji bi zapravo uredio pravno područje kako bi agencije sa javnim ovlastima mogle djelovati. Zapravo, agencija više nema, svi oni zaposleni koji su bili u agencijama, preselili su se u ministarstva i zapravo, dogodio se jedno preseljenje kadra. Proračun ništa nije se promijenio, prošle godine u 2017. godini je za financiranje javnih službenika bilo predviđeno 27,9 milijardi kuna, a u proračunu za 2019. godinu to se je popelo na 29,1 milijarda kuna upravo zato što vidite da vam potpora i da svaka anketa pokazuje zapravo da sve više građana, 73% smatra da ova Vlada vozi ili ide u krivom smjeru, želite ograničiti sve mehanizme koji su građanima dostupni za izravno djelovanje.

Prelazimo na 106. amandman poštovanog kolege Marka Sladoljeva. Izvolite. Evo, dakle, još jedan amandman u nizu koji će biti odbijen, no mi ćemo ih i dalje nastaviti braniti, tj. predlagati dakle iz jednostavnog razloga. Iz razloga što nam je stalo do hrvatskih građana, evo, ja sam danas, kad sam išao u Sabor, čuo sam se sa svojom bivšom učenicom koja je samohrana majka dvoje djece koja jedno od tih djeteta treba ugraditi umjetnu pužnicu i ona je svjesna i ona je svjesna da je ta umjetna pužnica skupa i da košta 150.000,00 kn, ali imamo, dakle, jedan primjer, dakle, za to nema novaca, političkim strankama se povisuje, dakle, iznos tj. donacije i to je loša poruka. Dakle, opet ponavljam, žao mi je što nema ministra Kuščevića, on je jučer na facebooku objavio srušen most, mogu mu poručiti pošto ga nema ovdje da pogleda film „Moje pjesme, moji snovi“ jer se to neće obistiniti. Dakle, ono što isto želim naglasiti u obrazlaganju ovoga amandmana da je ovaj zakon vrlo brzo, dakle, donešen na dnevni red, brzo ga se želi proglasiti, s druge strane imamo reformu javne uprave koja stoji, dakle, MOST je stavio ministru uprave 880 milijuna kuna za reformu javne uprave, međutim, to se ne želi dirati jer kako je rekao premijer Plenković, to su naši glasači. Dakle, ne dira se one koji su glasači, ali se dira hrvatske građane koji sklapaju jedva kraj s krajem i to je poruka ove Vlade, to je poruka ovog zakona, mi jasno želimo reći da nismo za to i ako treba do jutra ćemo se boriti da ovaj zakon ne prođe. Zahvaljujem poštovanom kolegi. Prelazimo na 107. amandman poštovane kolegice Ines Strenja, izvolite.

Dakle, dokazat ćemo da se vrijedi boriti jer ćete cijelu noć slušati ovdje kako mi branimo naše amandmane i poslat ćemo poruku odavde da RH ne može biti taoc jedne stranke i prebjega koji joj daju podršku kako bi donijela ovakav jedan zakon po hitnom postupku i sebi osigurala 4 milijuna kuna umjesto 1,5 koliko je do sada moguće. Želite spriječiti referendumske inicijative načinom na koji sad regulirate financiranje referendumskih zahtjeva i mislim da će vam se to obiti o glavu jer referendumska inicijativa koja dolazi i koja želi još jednom ukazat na nelogičnost da je u RH životni vijek 3 godine kraći nego onog u EU i on je danas 77,9.g., a vi želite, bez obzira što kraće živimo od Europljana, produžiti radni vijek na 67.g. i ne možemo se oteti dojmu da je to zapravo ipak samo u korist mirovinskih fondova, a ne u korist hrvatskih građana. Sve to se nalazi u ovom zakonu, dakle, gašenje referendumskih inicijativa i sklanjanje odnosno dodjeljivanje sebi više novca kako biste postigli još veći, još veličanstveniji, još bolji rezultat na europskim izborima [[Upadica: Zahvaljujem]] građani to vide i nadam se da će znat i procijeniti. Prelazimo na 108. amandman poštovanog kolege Nikole Grmoje. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, jasno je i mislim da smo ovdje poslali poruku i slati ćemo je do jutra i sutra ako treba da nećemo dopustiti da HDZ čini ono što ga je volja, barem da ne čini to bez ikakvog otpora, otpor će dobiti, otpor će dobiti od zastupnika MOST-a jer ovdje nikoga iz opozicije, evo sad je kolega Hasanbegović vidim da je došao, ali cijelo popodne nema nikoga od zastupnika, niti, znači, iz redova SDP-a, niti iz redova Živog Zida, niti iz redova bilo koje druge političke opcije ovdje u HS, otpor im pružamo mi i pružat ćemo ga do jutra. Zašto? Zato što HDZ kada treba raditi nešto za građane onda je jako spora, kada treba reformirati pravosuđe, to se ne događa, kada treba reformirati javnu upravu, od toga nema ništa, kad se treba obračunati s kriminalcima, to se ne događa, kad treba očistiti svoje redove, od toga nema ništa, imamo samo govore o borbi protiv ortačkog kapitalizma na skupovima HDZ-a, a kada treba sebi povisiti iznos za izbornu promidžbu, e tu su ekspeditivni i brzi, tu je državna tajnica spremna sjediti i 7 dana ako treba samo da se podeblja stranačka kasa i još da se uz to onemogući građane u referendumskom izjašnjavanju. Vaš jedini cilj je ubiti svaku nadu da se ova zemlja može promijeniti nabolje, ali obu iskru koja gori u našim srcima, ovu želju da se RH promijeni nećete ugasiti i mi ćemo sigurno pružati otpor, ne samo na ovom [[Upadica: Zahvaljujem]] zakonu, nego i na drugim zakonima. Prelazimo na 109. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Molim državnu tajnicu da se očituje na amandmane od broja 109. do broja 120. budući da su identičnog sadržaja, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče HS. Očitujem se u ime predlagatelja o amandmanima od 109. do 120., amandmani se ne prihvaćaju iz razloga jer smatramo da je potrebno osigurati minimalne zajedničke standarde u odnosu na iznos sredstava koji se osiguravaju proračunima jedinica lokalne i regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica izabranih sa liste grupe birača. Zahvaljujem. Predstavnik predlagatelja, poštovani kolega Podolnjak, izvolite. Evo, sljedeći set amandmana odnosi se na prisilno haračenje lokalnih proračuna na način da se ovim zakonom, ovim prijedlogom predviđa da se u svakom lokalnom proračunu mora temeljem odredbi ovog zakona osigurati određeni minimalni iznos kojim će se financirati političke stranke, odnosno nezavisni vijećnici. Da i postojećim zakonom je to propisano, postoji i odredba ali ona kaže da će se sredstva osigurati u proračunima i svaka općina, grad i županija autonomno određuje koliko će tog novca odrediti. Međutim, to očito nije dovoljno vladajućoj stranci i sada se propisuju iznosi koji nisu mali, koje će svaka općina, grad i županija morati osigurati u svojem proračunu, naglasak je na riječi morati, prisilni harač da se novac osigura za političke stranke, pazite u stotinama općina, gradova i županija, silni novac. Vjerojatno postoji izračun koji nama predlagatelj zakona nije rekao koliko dodatnih milijuna će se po toj osnovi ubrati iz lokalnih proračuna, slijevati na žiroračune prvenstveno one stranke koja ima najviše učešća u lokalnim samoupravama a to je naravno HDZ. I zbog toga i to je jedini razlog zašto ova odredba i zašto smo protiv nje i želimo zadržati postojeću zakonsku odredbu koja je davala pravo lokalnim samoupravama da sami određuju koji iznos će dati političkim strankama. Izvolite kolega Bulj. I sada nije kasno povući ovaj protuustavan i protupravan zakon jer jednostavno nije poštivana procedura. Pomiješali ste i izbornu promidžbu, financiranje političkih stranaka, retroaktivna primjena, imamo više gradova i općina i lokalnih samouprava i regionalnih nego Amerika i Kina zajedno. Evo, prije nekoliko dana bila je županijska skupština i naravno da imamo problem zdravstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Makarskom primorju, Imotskom kraju, Cetinskom kraju, cijeloj Dalmatinskoj zagori, u Kninu odakle dolazi tajnica uvažena Josipa Rimac, koja je bila dugogodišnja gradonačelnica.

Nisu prihvatili. Zbog toga što ih nije briga za zdravstvo gdje nemamo pedijatra dao sam amandman da imamo pedijatra u Dalmatinskoj zagori, gdje djeca umjesto da imaju 4 pedijatra u Cetinskoj krajini u jednom trenutku su imali samo jednoga pedijatra, ne ulažu u specijalizacije ali županije zato ulažu u političke stranke. To im je najbitnije. I naravno gdje će prihvatiti Kerum i njegova građanska stranka, gdje će to prihvatiti Ante Sanader, gdje će oni to prihvatiti da ne ide im novac u stranačku blagajnu.

Vi ovim zakonom onemogućujete razvoj RH, vi kočite temelj a to je pravo na izravnu demokraciju a mi smo predstavničko tijelo našega naroda koji na ovaj način i na ovakvo ponašanje i ministarstva i HDZ-a koji je na vlasti i SDP-a koji je isto gurao, u biti ne štitimo interese naroda nego političkih elita. Tražim glasanje. Zahvaljujem kolega Bulj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, velepoštovana državna tajnice gospođo Rimac. U ime Kluba neovisnih za Hrvatsku tražim stanku u maksimalnom, po mogućnosti višednevnom trajanju a kako bi u ima Neovisnih za Hrvatsku u vezi s donošenjem konačne odluke o glasovanju o ovom važnom Zakonu o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma izvršili stranačke konzultacije sa gospođo Jelenom Veljačom. Naime, ovo pitanje po svojoj važnosti zbog činjenice da Vlada magistra Andreja Plenkovića, gospodina Kuščevića i ostalih, bezrazložno odbija više stotina predloženih amandmana i zbog prvorazredne državne i narodne pozadine referendumskog zakona sve to traži, to prelazi stranačke okvire, traži konzultacije sa najvećim hrvatskim moralnim i intelektualnim autoritetima a gospođa Jelena Veljača u ovom trenutku bez sumnje jedan od nekoliko najvećih hrvatskih moralnih i intelektualnih autoriteta.